563 dana i više. Naravno da se na tome treba poraditi. I to treba jasno i glasno kazati. O mehanizmu u ekonomski najpovoljnijoj cijeni zapravo jako dobro govorio naš kolega u ime Kluba HDZ-a g. Borić i on je ovdje bio i sugestivan, da zapravo, davao je određene preporuke i on smatra, pa i mnogi s kojima mi komuniciramo smatraju da ovi pragovi koji su do sada bili, zapravo stvaraju određene probleme, gdje se kod same procijene vrijednosti, povećava za 20-40%, a od one koja je zapravo planirana. Dakle, praksa pokazuje jedno i prigoda je to recimo, da se takve stvari intenzivno prate i u trenutku kada to treba zakonodavac ih zapravo kao takve i izmijeni. Ono što želim kazati, a o čemu nije bilo razgovora, pojedinačno da, ovdje su pojedine kolege govoriti o tome kako i na koji način bi se trebala smanjiti korupcija pa su govorili da bi ograničavali određeni broj mandata, pa su govorili, davali su niz prijedloga, a zapravo najmanje su govorili o sebi i kada govorite da ne, kada vidite da ne vjeruju u ono što govore ili onima sa njima rade, onda im sve postaje suspektno, pa tako i vezano sve za javnu nabavu, a tome nije tako. Ja ću iskoristiti ovo vrijeme i kolegama barem koji su ovdje, ali i javnosti kazati da smo mi kroz Nacionalno vijeće za praćenje provedbe strategije u borbi protiv korupcije imali jednu tematsku sjednicu koja je bila vezana za korupcijske rizike u javnoj nabavi prije godinu dana i koliko se sjećam mi smo na toj sjednici imali 20-tak različitih predstavnika institucija, od iz same Vlade, ministarstava, središnjih državnih ureda, agencija, jedinica lokalne samouprave, županije pa i znanstvene zajednice, ako se sjećate, kada se zapravo govorilo o ovakvih koruptivnim ... [[Govornik se ne razumije.]] u javnoj nabavi. Dakle, tada se, a to je vidljivo i fonografskog zapisa, dalo naslutiti što i na koji način se moglo poboljšati kod same javne nabave određene stvari koje bi možda ubrzale postupke, ali i sad predsjednik državne komisije zapravo govorio da i sami naručitelji zapravo nerado sudjeluju u žalbenim postupcima jer i sami nisu sigurni da je to dobar put ili nisu sigurno u ono zbog čega bi se oni sami žalili. Sa znanstvene strane zapravo, prikazano je nekoliko studija upravo vezanih za jedinice lokalne uprave i samouprave, odnosno za broj mandata kod pojedinih čelnika jedinica lokalne samouprave. E sad, imate jedan ozbiljan problem. Ako imate izravan izbor čelnika jedinica lokalne samouprave, ne možete mu ograničiti mandat. Dakle, on je biran izravno od naroda. Pitanje je samog čelnika kako i na koji način će on provedbeno i organizacijski to raditi da bi sveo korupciju na najmanju moguću mjeru. O tome se zapravo danas govorilo i ovdje tijekom ove rasprave. Ja smatram da ovo izvješće koje mi imamo ispred sebe nam daje jedan cjeloviti uvid za 2017. godinu. Želim vjerovati da zbog primjene zakona od 1.1.2017. g., Zakon o javnoj nabavi, da ćemo imati možda malo drugačije izvješće za 2018. g., malo drugačije kažem zbog samog novog Zakona o javnoj nabavi koji bi zapravo trebao još više pospješiti ovo izvješće Državne komisije. Možda još na samom kraju, žao mi je, na samom početku imali ste nekoliko replika, bile su vezane za popis naručitelja koji imaju 5 i više žalbenih postupaka pa ova tablica koja zapravo to prikazuje, ona je jako dobro prikazana, samo žalosti činjenica recimo što nema ukupan broj samih predmeta pa bi ti postupci izgledali kudikamo drugačije odnosno same zastupnike ne bi odveli na jedan krivi put u njihovim raspravama. Evo, samo toliko, hvala. Zahvaljujem kolegi Babiću. Poštovani kolega Babić, evo drago mi je da smo se na kraju ove rasprave vratili na temu. Bilo je danas ovdje moguće svašta čuti a najmanje onoga vezano za provedbu Zakona o javnoj nabavi pa mi se čini da mnogi kolege koje su govorili niti poznaju zakon a niti su ikad bili blizu postupka provođenja javne nabave. Mogu samo reći dakle da svi obveznici provođenja javne nabave moraju donijeti plan nabave za svaku godinu, moraju u tom planu utvrditi predmet nabave, njegovu vrijednost, postupak koji se mora provest. Sve postupke javne nabave na kraju se znači mora, na kraju godine mora se isto tako donijeti dokument u kojem se vidi na koji način je taj plan realiziran, isto tako, po tome vrši kontrolu revizija a da ne govorimo što se tiče bagatelne nabave, ma nema tu nikakvih dijeljenja postupaka jer bi to iz plana bilo vidljivo, tako da oni koji su danas bili govorili onako paušalno, kritizirali, govorili kako smo zbog javne nabave jako korumpirano društvo, zaista nemaju pojma o čemu su govorili, hvala. Možda sam na samom početku a mislio sam o tome govorit zapravo kada govorimo o javnim tijelima onda je tu najbitniji proračun, iz tog proračuna je i sam plan nabave, kroz taj plan nabave gdje se sredstva zapravo moraju osigurati, imate izjavu o fiskalnoj odgovornosti, dakle svi čelnici moraju jako paziti na taj dokument jer su zapravo kaznena odgovorni. Kada govorite o našim kolegama koji su tijekom ove rasprave govorili o tim stvarima, onda se zapravo vidi jedna površnosti u svemu tome ali i marginalizacija jedinica lokalne i regionalne samouprave gdje sa ove razine ne možete na takav način dijeliti lekcije, zapravo trebate više bit u tim jedinicama lokalne samouprave, raditi u lokalnoj samoupravi da bi zapravo znali o čemu govorite. Zahvaljujem, kolega Babić. Slijedeća rasprava, poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Pošto nisam bio tijekom cijele rasprave, možda sam propustio odgovor predsjednika Komisije za kontrolu postupka javne nabave, jesam li propustio, znači nisam propustio, i dalje nema odgovora na najlogičnije moguće pitanje a to je da li smijete potpisati ugovor a da nemate planirana sredstva? Ne 100 000 kn, ne milijun, ni 10 milijuna nego 3 stotine i 75 milijuna kuna u gradu Zagrebu, radova na sljemenskoj žičari koja je usput budi rečeno, još jednom najskuplja žičara na svijetu koja postoji i koja se plaća umjesto fondovima EU-a što bio bilo logično, nebrojeno projekata po Europi postoji, plaća se iz proračuna grada Zagreba u potpunosti jer fondovi EU-a ne toleriraju ovakve postupke kao što to radi naš gradonačelnik, da se potpisuju ugovori, da sredstava nema, da se izvode radovi na način da uopće nemate ni jasan tijek kako će to sve skupa funkcionirati i sa te strane bilo bi dobro, evo vidim da se i predsjednik javio, da još jednom samo čujemo od mjerodavnih službi i poznavatelja zakona jer to su ljudi koji znaju zakon u trepavicu, nisu to ljudi kao što kaže naša kolegica ovdje Jelkovac koji govore ovako paušalno, to su ljudi koji zakon, kad ih probudite u pol noći, u 2 sata po noći probudite i pitate ga neku stavku, oni to znaju, oni se s tim bave i imamo potpuno povjerenje u njih i sa te strane tako jednostavan odgovor dati, znači da li je moguće potpisati po zakon, da li je to zakonito ponašanje gradonačelnika Zagreba da potpiše ugovore i preuzme obavezu 375 milijuna kuna a da nema uopće osigurana sredstva niti zna da li će ih imati. I sad tko će to platiti? I da li je na taj način derogirao skupštinu grada Zagreba, da li je povrijedio Zakon o fiskalnoj odgovornosti? Pa tu sjede evo zastupnici iz njegovog kluba, 1, 2, 3, vidim ih ovdje. Gospodo, pogotovo predsjednik kluba bi trebao takav odgovor dati, zbog čega gradonačelnik Zagreba po kojem se njegov klub zove, po meni nezakonito raspolaže sa određenim ovlastima koje ima a to je da potpiše ugovor u ime grada za projekt za koji sredstva uopće nisu odobrena? I da li su ponosni na to što je grad Zagreb uvijek lider u netransparentnosti po pitanju i žalbi i koliko je žalbi riješeno u korist onih koji su se žalili itd. I onda kad govorimo o tome, dolazimo do toga koliko je isprazna rečenica gradonačelnika Zagreba kad kaže da on ima nultu stopu tolerancije prema nepravilnostima odnosno prema muljanjima itd. a upravo suprotno, Zagreb ima najviše predmeta koji su riješeni i koji su poništeni i sa druge strane, ponaša se na način na koji svi mi znamo kako to izgleda, ne čita ugovore, na sudu daje takve izjave i sve ono što ne bi trebao raditi jedan gradonačelnik, on to nažalost radi. I sa te strane očekujem da se naš predsjednik tu očituje i da jednostavno skinemo tu temu sa dnevnog redu. Što se tiče samog izvješća on je sastavljen korektno, nadam se da će tako se nastaviti raditi i dalje. Antikorupcijski učinak ove komisije je po meni neprocjenjiv, kada pogledamo, jednu drugu, također i ja bi volio da se komisija ugleda na povjerenstvo sprječavanje sukoba interesa, koji djeluje kao jedan moralni autoritet u svom području. Ne traži oni samo da se nekoga prijavi, da se netko žali. Čim se uoći neka nepravilnost, ovo je nepravilnost velika kao Sljeme, kao Medvednica. Evo, vidite koji paradoks. Znači radi se o žičari na Sljeme, na Medvednicu i ovo je nepravilnost velika kao Medvednica, ne možete ju ne vidjeti. Kao kada izađemo tu iz dvorane Hrvatskog sabora, iz Hrvatskog sabora na Trg svetog Marka, pogledamo prema Sljemenu i vidimo prekrasnu Medvednicu, tako se vidi ova nepravilnost. I ne mogu ljudi koji se s tim bave reći, ne, ne, to je, nije iz naše nadležnosti, mi ćemo samo skrenuti pogled i prašimo samo po svojem. Tko nas šta pita, ako nas nitko ništa ne pita, još bolje. Mi se ovdje svi moramo baviti s time, da ovakvi javni dužnosnici, kao što je rekao sam gradonačelnik, koji na taj način plaća najskuplju žičaru na svijetu, nemaju mogućnost tako raditi u budućnosti. Pa ja se dam kladiti da bi Borića bi tamo na Rabu, svašta bi mu napravili dok je bio načelnik općine Male Lopar, da je tako se ponašao.

Tako da s te strane, zašto stavljati Borića u nepovoljniji položaj u odnosu na Bandića? Znači zbog čega neki čelnici mogu raditi što god požele? Da li je to zbog žetončića, da li zbog toga što automatski moraju podržavati, podržavati Vladu Andreja Plenkovića, pa im je dopušteno da rade što god im je po volji. Da li je možda to razlog? Što da se Bandića upozori na to, možda bi povukao zastupnike iz svog kluba i oni ne bi davali više podršku vladi. Možda je to zadatak gospodina Jankovića i ostalih koji su u klubu zastupnika Milana Bandića, da njegove nepodopštine u javnoj nabavi, pokrivaju svojim rukama u Hrvatskom saboru. E to je po meni problem. To hrvatski građani moraju čuti, to hrvatski građani moraju znati do sljedeći puta, kada mađarska nacionalna manjina bira, zna da je gospodin Janković bezrezervno podržavaju nepodopštine gradonačelnika Bandića. Bez obzira da li se negdje, neka aktivnost financirala iz Grada Zagreba, to nema veze sa gradonačelnikom Bandićem, na taj način, na koji se možda predstavlja i novcem građana Grada Zagreba, financiraju određene aktivnosti nekih manjinskih zastupnika, odnosno, njihovih invenata. Jer manjina je nešto više od toga da napravite jedan skup ili jedno događanje ili možda imate ljetovanje za određenu populaciju ili sportske igre na nekom mjestu. Naši građani to moraju znati i sa te strane mi je žao što se to pitanje opetovano ignorira. I mislim, doći ćete sljedeći put, nemojte ga sada odgovoriti, žičara se neće napraviti, još par godina, vjerujte mi, ali ćemo o tome pričati, pogotovo sada kada su zastali radovi zbog određenih stvari, ko zna kako će to funkcionirati. Nažalost, gradonačelnik radi netransparentno, ne uzima sredstva iz EU, jer ako nema, ako je EU, onda nema modela pola pijem, pola … [[Govornik se ne razumije.]] dajem, onda se mora transparentno raditi i žao mi je što neki ovdje to svesvrno podržavaju, ali ima ljudi koj to vide i ja mislim da građani Grada Zagreba su sazrili već što se tiče tog vrste upravljanja i da im je više toga dosta, kada pogledate ljude na cesti, kako se odnose prema pitanju, dal misle da se Zagrebom transparentno upravlja i na dobar način, 90% će vam odgovoriti ne. Tako da, evo ja još jednom postavljam to pitanje, inače pozdravljam ovo izvješće, nadam se da ćete nastaviti raditi efikasno kao što ste radili i do sada.

Poštovani kolega Josip Borić, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Maras slušam vas cijeli dan o temi javne nabave. Nisam oduševljen s time što ste govorili, nije mi namjera braniti bilo koga, pa ni gospodina Bandića, ali prilično je hrabro izgovoriti da nema osiguranih sredstava, a ne pogledati što piše u proračunu.

Tako da nije moje mjesto, nije moja lokalna samouprava, ali piše. Imate i vodič za građane, onaj najjednostavniji oblik proračuna, gdje vam piše koliko je to u 2019. g. Znači nije lijepo reći, da je netko nešto potpisao, a da nije imao za to osnove, jer činjenica da bi se izložio, pored jednog velikog ureda, koji on sigurno ima za financije, da bi njega neki pročelnik izložio kaznenom progonu, zato što nema nešto napravljeno, a trebalo bi nešto izvesti. Znači to je poprilično više politike, a manje dobrih informacije i krivi su nažalost. Znači, nije zadovoljan, pohvalio sam čovjeka tu pred svima na sceni otvorenoj i nažalost ni to mu ne paše, ali s obzirom da je dao ovdje neke informacije koje u Gradu Zagrebu nemaju, ja predlažem gradonačelniku da ga uzme za pročelnika za financije jer upravo u dopisu koje je potpisala pročelnica za financije, piše da nisu osigurana sredstva.

Poštovani kolega Maras, malo sam iznenađena da ne poznajete Zakon o javnoj nabavi u tolikoj mjeri da ne znate da je kontrola za postupke javne nabave ustvari žalbeno tijelo da oni mogu postupiti samo po žalbi i reagirati na navode koji su u žalbi, nemaju oni drugih nikakvih mogućnosti da budu nekakva moralna vertikala, a to je upravo zato što upravo ponuditelji koji se natječu u postupku nabave imaju najveći interes da se žale za sve ono za što smatraju da u postupku nabave ne štima. S druge strane, vjerujte, velike postupke javne nabave moraju provodit osobe koje imaju certifikat i za to položen ispit i odgovorne su za taj postupak i ne bi si sigurno dozvolile nikakve marifetluke, a s treće strane ja mislim da vi u Gradskoj skupštini imate svoje zastupnike, pa prema tome ovakvi postupci odnosno odluke o ovako velikim postupcima javne nabave se donose na skupštini, pa ako oni imaju takvih saznanja, neka reagiraju [[Upadica: Zahvaljujem…]] prema mjerodavnim tijelima. Nije se donijela ova odluka i ugovor je potpisao gradonačelnik Bandić. Vi ste dobro rekli gospodi iz komisije koje su njihove nadležnosti, ali ja ne tražim da oni sad ovdje naprave nešto službeno, neka samo kažu je li to po zakonu ili nije po zakonu, to je jedino što ja tražim, znači, nitko nas ne ograničava da kažemo svoje mišljenje, pa ovo je slobodna kuća, ovdje se govore riječi koje naši građani slušaju, sigurno bi ljude zanimalo da li je sukladno zakonu to što je gradonačelnik Bandić po svojem, pazite, on sam priznaje da nema planirani proračun, on kaže bit će koliko treba, radit ćemo rebalanse svaki dan, pa ako on to kaže, onda znači da nema planirane novce u proračunu i ja samo tražim da predsjednik komisije kaže da građani čuju jer ovo je govornica hrvatskog naroda, ne mora se tu nikakav službeni dokument donest, samo recite, usta imamo [[Upadica: Zahvaljujem…]] Hvala lijepo. Slijedeća replika poštovani kolega Stevo Culej, izvolite. Kolega Maras, meni je jasno da vi svojega političkoga takmaca malo kočite u njegovim željama da ovaj grad učine velegradom sa gradnjom žičare, ali mogli ste ga bar malo posavjetovati kako da upravlja sa gradnjom žičare i svim onim plastičnim objektima, ipak ste vi bili dva puta direktor Bjelolasice koja vam je uspjela izgorit, pa vi ste najmjerodavniji da govorite o Bandićevoj žičari [[Upadica: Kolega]] i o planovima. Kolega Culej, molim vas prilagodite vaš izričaj ovom Visokom domu i nemojte omalovažavati saborske zastupnike, ni zastupnice, izvolite kolega Maras. Ovo, ovo je okej, tu čujemo i dosta novih riječi, znači, evo grad žičare, to je riječ odnosno dvije riječi, pojam koji bi volio da g. Culej upiše u jedan riječnik. Znači, što znači grad žičare? Znači, dajte molim vas da napravimo jedan mali sastanak, meni i Bačiću objasnite što znači grad žičare.

Zastupniče Maras ima li možda kakve veze barem sudeći prema medijskim natpisima to što izvođač radova na sljemenskoj žičari Gip pionir ujedno i vlasnik, sagradio zgradu u Bužanovoj ulici gdje zagrebački gradonačelnik ima Penthaus od 300 m2? Ima li možda kakve veze to što je ista ta tvrtka, barem prema tvrdnjama USKOK-a, povezana i sa vlasništvom stana u Bužanovoj ulici koje je isto stvarni vlasnik gradonačelnik Grada Zagreba, a formalno tvrtka Paron kao prikriveni vlasnik? Da li je moguće da gradonačelnik Grada Zagreba ima neku osobnu korist od izgradnje sljemenske žičare? Gledajte, dati konkretan odgovor na ovo zadnje pitanje, vrlo teško, ali kada pogledate sve ove stvari koje ste vi pobrojali, to da je najskuplja žičara na svijetu, da se ne financira na način na koji se treba financirati, da su ovi izvođači koje ste vi ovdje nabrojali vjerojatno svi uključeni u posao oko toga, onda se čovjek može legitimno zapitati da li je to tako i zbog čega je to tako? a kada još onda uzmete u obzir da ja nešto govorim što nije točno, pa valjda bi se zastupnici iz kluba Milana Bandića pobunili, rekli, mislim, ja da to slušam o predsjedniku svoje strane ili kluba, ja bi rekao, to nije istina, ali evo tu su g. Jankovics, g. Bilek i g. Varda, sa smiješkom slušaju i govore, to je to, ne.

Hvala lijepa predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege, poštovani članovi Državne komisije. Htio bih na kraju, na još jednom konkretnom primjeru pokazati na koji način funkcionira javna nabava u RH i kakvu štetu zbog toga svi zajedno trpimo. Evo, primjer je konkretan cijene lijekova. Znači svi znamo da je hrvatsko zdravstvo ogromni gubitaš, da trenutno imamo 8 milijardi kuna nenaplaćenih potraživanja, da se zbog toga povisio zdravstveni doprinos od 1. siječnja za 10%, znači sa 15 na 16,5, znamo da su se povisile cijena cigareta, alkohola, ne znam čega, poreza i da se i dalje ta rupa ne može pokriti. Država plaća jako puno lijekova ali ono što je najzanimljivije od svega, država i određuje cijenu lijekova, znači ne određuje cijenu lijekova proizvođač njihov, nego određuje država. I sad je zanimljivo pitanje na koji način država odredi cijenu lijekova u RH, evo sad ću vam reći, država odredi cijenu lijekova tako da uzme cijene lijeka u Italiji, Španjolskoj i Francuskoj, podijeli sa 3 i to je cijena lijeka u RH. Znači umjesto da kao parametar uzmemo najjeftiniju moguću cijenu lijeka, recimo da uzmemo ne znam, Bugarsku, Rumunjsku i recimo Estoniju kao neki parametar, mi uzimamo zemlje koje su 2, 3 puta po standardu, po BDP-u, po svemu bogatije od Hrvatske i to uzimamo kao vlastitu cijenu lijeka. S obzirom na to, nije niti čudno da Hrvatska od svih zemalja u okruženju, svejedno dal' je to Slovenija, Mađarska, Bosna, Srbija itd., ima daleko veću cijenu lijekova nego sve te, nego bilokoja od tih država. Mi čak zbog takvog parametra određivanja cijene lijeka, imamo situaciju da lijek proizveden u Hrvatskoj je jeftiniji u susjednoj zemlji nego kod nas. Tako se doslovce po jednomu lijeku, po jednom jedinom lijeku a troši se stotine tisuća lijekova u RH, stvara gubitak od 15 do čak 75 milijuna kuna godišnje. Tako se, oprostite na izrazu, sprže milijarde i milijarde iz proračuna svake godine koje završe u privatnim džepovima a dugove plaćaju hrvatski porezni obveznici. Tko plaća dugove zdravstvu? Svi mi iz zdravstvenog doprinosa. Tko plaća ne znam, dugove Uljanika? Svi mi iz svojih poreza. A tko je te dugove stvorio? Te dugove je stvorila politika, te dugove su stvorile nesposobne Vlade, te dugove su stvorili oni koji nisu znali dogovarati poslove ovoga na poštena način odnosno dogovarali su ih kojekakvim tajnim dogovorima i za zadovoljenje interesnih skupina. Kad govorimo o cijeni lijekova, ja bih još samo htio reći da se u Hrvatskoj čak 75% lijekova koje dobivamo, da su to zamjenski lijekovi, zamjenski lijekovi. Bilogdje u svijetu, zamjenski lijek je 90% jeftiniji nego originalni lijek. U Hrvatskoj zamjenski lijek je jeftiniji samo 30% Kome je u interesu, zbog čega i tko to sve plaća? Gospodo, zamislimo si vrlo dobro da HZZO ima proračun 25 milijardi, da za Ministarstvo zdravstva dajemo 15 milijardi kuna i da njima još uvijek to nije dovoljno da bi normalno poslovali. Tko od toga ima korist? Jeste li ikada čuli da je jedna ljekarna završila u stečaju, da je jedan dobavljač lijekova, jedna tvornica imal bilokakvih financijskih problema, čekaju navodno 600 dana na isplatu, i dalje oni nemaju nikakvih ni najmanjih financijskih problema, štoviše, plaće su u toj branši abnormalno visoke i uvijek dolaze na vrijeme. Kad bi se riješilo pitanje javne nabave, ja mislim da bi se riješilo jako, jako puno proračunskih problema i da bi sve cijene u Hrvatskoj bitno pale a to samim time znači i da bi građani imali puno bolji standard nego što ga sada imaju. Poštovani kolega Tomislav Žagar, u ime Kluba nezavisnih zastupnika, završno, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Htio bi još samo jednom na kraju upozoriti da sve ovo što smo raspravljali je zapravo možda vrh sante leda svega ono što se događa ispod, što možda i nije vidljivo javnosti i to ću pokazati slikovito na jednom primjeru. Naime, riječ je o natječaju za Koridor 5C, Osijek-Beli Manastir o objektima koji su tamo bili oglašeni u javnoj nabavi, to je negdje vrijednost bila 80 i nešto milijuna kuna. Na natječaj su pristigle dvije ponude, nakon toga neću uopće ulaziti u okolnosti, jel', o tome su mediji nešto pisali, nakon toga, same Hrvatske ceste poništavaju natječaj do kraja godine tvrdeći kako su sami, da su natječaj koji su sami raspisali da je nezakonit. Žali se Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i državna komisija tada po službenoj dužnosti poništava natječaj i naređuje da se isplatu žalitelju u iznosu od 100 tisuća kuna. To su, dakle, neke stvari koje javnost sigurno da ne zvuče prilično transparentno. Državna komisija je samouvjereno odradila posao u skladu sa zakonom. Međutim, vidite, ono što je na kraju državna komisija radila je samo završi ili konačni čin onoga svega što je prethodilo tome. Dakle, državna komisija odrađuje svoj posao, međutim nemojmo imati iluzije o tome da državna komisija će riješiti probleme javne nabave u RH. O tome je dosta bilo i moji prethodnici su govorili. Državna komisija može samo u onim postupcima na koje se žale pojedini ponuditelji donijeti odluku i naravno, tu ne treba, još jedanput ne spomenuti Pelješki most i doista sve, pa i državna komisija koja je bila u to aktivno uključena da se svi, pa i Vlada RH dobro vode računa o tome da RH ne bi došla u situaciju, da ne samo da plaća određene odštete nego da čak sredstva koja su osigurana za Pelješki most ne bude se morala čak i vraćati. Zahvaljujem kolegi Žagaru. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani kolega Miro Bulj, završna riječ, izvolite. Hvala lijepo. Kolegice i kolege, uvaženi ravnatelju i predstavnici Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave.

Zbog tih šteta, BDP u RH predviđa se da je negdje oko 15% manji, da su tu zakinuti znači konkurencija i konkurentnost, znači da su ljudi 68% poduzetnika i ljudi koji se natječu, poglavito po pitanju kad su odluke o odabiru izvođača određenih radova ili usluga, da su oni u biti, najviše oštećeni i to je jedan problem što se oni šta je kvaliteta, konkurentnost i u biti propadaju tvrtke one koje bi trebale napredovati, one koje bi trebale služiti u razvoju, a u biti one koje pogoduju stranački, koje imaju iskaznice, to sam pričao na primjeru odražavanju u Hrvatske vode koje su, evo vidimo ovdje da Hrvatske vode imaju, koliko, 100-91% je žalbi koje su u biti uvažene, tj. poništeni su natječaji. Uredno se isplaćuje tim ljudima, tim tvrtkama se isplaćuje odražavanje kanala, vododerina, čega sve ne, a ja evo, osobno tvrdim da u mome kraju, odakle ja dolazim niti 10% tih kanala ti izvođači radova ne znaju di se nalaze, a kamoli da su bili na licu mjesta. Sad primjer govorim. Vidimo primjer HRT-a, 78% je žalbi uvaženo. Vidimo primjer Splita, 100%, vidimo primjer Zagreba, vidimo primjer Ministarstva zdravstva, vidimo primjer Ministarstva obrane 67%, znači ogroman novac koji je trebao biti pokrenute određene investicije, koje bi treba kroz javne nabave pokrenuti razvoj hrvatskog društva, u biti, poništene su javne nabave zbog namještaja i nezakonitosti. I Hrvatska je na čelu u EU po korupciji baš iz ovoga dijela.

To se ne more u Njemačkoj dozvoliti, Agenciji za tržišno natjecanje, zaštitu tržišnog natjecanja u Njemačkoj, odakle dolaze teleoperateri. Znači, u nas se samo pogoduje i primjer, nisam dobio odgovor, a očekivao sam odgovor od predstavnika od komisije za kontrolu postupka javne nabave da odgovore da li je zakonito tijekom i postupka javne nabave mijenjati kriterije, reference cijena da bi netko dobio, da bi se pogodovalo, da bi netko dobio zbog promjene tih omjera da bi dobio veću ponudu, bez prethodnog savjetovanja. To je primjer koji se dogodio u mome gradu gdje je javna nabava umjesto 20 milijuna kuna za jahaonu, 20 i nešto, otišla na 30 milijuna kuna. Naravno, kad je primijećena, ona je obustavljena, ali na taj način prođe, to je se primijetilo, ali koliko tako ne primijeti se tih javnih nabava i prođu. Ovdje se radi o sredstvima EU.

Zašto? I zamislite, smanje cijenu, a dignu reference u kriterijima i na taj način, normalno, tvrtkama koje naravno koje su pogodne vladajućim, sutra plati malo kampanju jedan dio toga i na taj način funkcionira javna nabava. Smatram da je, kao što sam rekao, javna nabava jedan od najvećih i to pokaziva istraživanje EU i o tome treba pričati i treba regulativu, a bagatelne javne nabave, 11 milijardi kuna, do 200 tisuća kuna, 11 milijardi kuna bagatelnih nabava koje nitko ne kontrolira. I lokalni čelnici i čelnici tvrtki i javnih ustanova, mogu raditi što žele, čak mogu i dijeliti ako je nabava milijun kuna, oni podijeliti u dovoljno dijelova da ne trebaju ni raspisivati javnu nabavu. To je ogromno pogodovanje na taj način opstaju na vlasti od lokalnih čelnika, od regionalnih čelnika do državnih vlasti. Zbog toga smatram da treba o ovome govoriti [[Upadica: Hvala.]] i treba zaustaviti korupciju. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Goran Matešić, izvolite. Uvažene dame i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora, na prvom mjestu se zahvaljujem na potpori i prepoznavanju rezultata rada državne komisije, podsjećam i zahvaljujem se na čestitka, dakle podsjećam ovo je 15-to godišnjica rada državne komisije, zahvaljujem se i onima koji su izrazili nekakva neslaganja, primjedbe i dali sugestije kako ovi koji su stariji zastupnici vide da izvješće iz godine u godinu se ovaj poboljšava tako da ćemo to uzeti u obzir. Neke rasprave su, ja ću se na neki način referirat na prethodne govornike, neke rasprave su se, su povezivale korupciju i konkurentnost. Izvješća državne komisije zbog svog statističkog obima i zaključaka koji su ograničenog, kako bi kazao dosega, samo se većina tiču pravne zaštite dijelom primjene propisa javne nabave, ali javna nabava je i ekonomski i proračunski i tržišni ima svoj aspekt. Tržište je jedna priča koja je vezana za konkurentnost, ono je kad se u javnom sektoru otvori tržište kojim se raspolaže s javnim sredstvima i to se zove javna nabava onda je ona specifična. Međutim, kad se govori o konkurentnosti i kad ga se kratko i jednostavno povezuje sa korupcijom to je relativno usko, dakle trebalo bi uzeti ova, ove podatke trebalo bi ih analizirati. Iz toga je ovaj, ovaj poznata tablica sa strane, sa stranice 23. koja je tipična statistička, ovdje se čitalo i razumijevalo različito zbog toga smo dali i broj postupaka javne nabave kako bi se on mogao dovesti u vezu sa brojem žalbi i sa brojem onih žalbenih postupaka koji su poništeni.

Pri čemu treba uzeti i u obzir ono što su neki govornici govorili, a to je da postoji jedan veliki dio sredstava koji se troše u bagatelnim nabavama, dakle gdje nema žalbe, tako da ova slika mora biti sa tim kako bi kazao naočalama gledana. Ja branim i mi raspravljamo izvješće o radu državne komisije za 2017. godinu, ne '16., ne '18 i ne '19. otud ja neću odgovorit odnosno susprežem se na odgovor na pitanje zastupnika Marasa jer raspravljamo o žalbenim predmetima iz '17. godine. Drugi razlog zbog čega ću se suspregnut ovaj u odgovoru na njegovo pitanje jeste što njegovo pitanje sugerira pravno mišljenje o nekoj pravnoj situaciji. Državna komisija je žalbeno tijelo koje donosi odluku u konkretnom sporu kad je izjavljena konkretna žalba, ja ne mislim da se državna komisija pred ovim tijelom treba pravdati da li je preuzimala odgovornost, da li je djelovala kao korektiv nezakonitim radnjama, da li je u 78% sporova o pravu javne nabave donosila svoju odluke, da li je ta pravna praksa javno dostupna i svima poznata i kakav je antikorupcijski efekat odluka državne komisije. Međutim ja ću se ograničit na ono što mi je utvrđeno mandatom koji je povjeren od strane Hrvatskog sabora i koji je utvrđen u Zakonu o državnoj komisiji. Kolega uvaženi zastupnik Bunjac je postavio pitanje oko razjašnjenja postupanja po službenoj dužnosti kada u kom obimu i kako? Državna komisija može postupati po službenoj dužnosti isključivo u žalbenim predmetima, dakle samo onda kad je izjavljena žalba. Ona ne može postupati izvan žalbenog postupka i ne može dakle to bi bila neka vrsta inspekcije, takve nadležnosti državna komisija nema. Dakle, po zakonu je, su unaprijed propisane osobito bitne povrede zakona na koje državna komisija pazi po službenoj dužnosti i to je nešto što se pretežno u '18. i '19. godini u značajnoj mjeri kao praksa državne komisije ovaj raširila i to je prilično poznato. Kada državna komisija kontaktira stranke, da li izvan žalbe, gospodin Bunjac vi ste to isto pitali. Državna komisija komunicira sa strankama samo unutar žalbenog postupka, tražeći od njih očitovanje i dostavu dokaza za žalbeni postupak, dakle to je supstrat žalbenog postupka, to je ono dakle dokumentacija, žalbeni navodi i dokazi koje dostavljaju stranke to je ono na temelju čega mi držimo da je to potpuno činjenično stanje jer su stranke stimulirane da daju u žalbenom postupku sve činjenice i sve dokaze i ovaj na osnovu toga se donosi odluka. Htio bih odgovoriti uvaženoj zastupnici Mrak-Taritaš koja je također ukazivala na potrebu analize, s čime se apsolutno slažem i analiza. Mislim da javna nabava u nastavku ovog statističkog izvješća i drugih statističkih izvješća koji izlaze iz javnog sektora, primjerice iz Uprave za sustav javne nabave je u maloj mjeri analizirana, u maloj mjeri su izvučene pouke i rezultati. Ovo izvješće ima ograničeni doseg, ali to ne znači da treba spriječiti znanost ekonomsku i sve ostale da se ovim bave. To je s jedne strane, njemu, kriterijima, tj. zborni kriterij, koji uključuje i cijenu i druge kriterije. On je prije svega dat kao alat naručitelju i on bi trebao izvirat iz potrebe naručitelja. On mora održavat potrebu naručitelja, on mora biti alat kojim naručitelj upravlja svojim potrebama, kojim individualizira svoju potrebu i na taj način individualizacijom, postiže najbolji proizvod za sebe i naj, ekonomski najpovoljniju situaciju. Da li je to u trajnosti proizvoda? Da li je to u kvaliteti kojima se nekada da mjeriti, nekada se ne da mjeriti, to je pitanje prilično dugotrajne prakse, ali i tržišta. To se ne da lako oktroirati i napisati u zakonu. Potrebno je neko vrijeme da se ti kriteriji isprofiliraju, jer oni su također gospodarske vrijednosti. Oni se profiliraju na način, da se u javnom sektoru netko izjavi između ostalog, da netko izjavi … [[Govornik se ne razumije.]] na dokumentaciju pa da se taj kriterij provjerava, da stranke dostavljaju dokaze i da se takmiče u isticanju svojih argumenata na osnovu čega bi, pa kasnije i sud moglo donijeti odluku. Rekli smo, rekao sam u uvodnom dijelu, da takvih žalbi nema previše, dapače da ih ima vrlo malo, tako da ni taj efekt kontrole upotrebe kriterija nije postignut, a ove analize, makar za '17. a i kasnije u '18. i do dana danas govore o tome kako naručitelji lagano napreduju, ali lagano. Dakle, to je nešto što će između ostaloga i tržište donijeti. Uvaženi zastupniče Bulj iz istog razloga ja ću otkloniti odgovor na vaše pitanje, jer je to konkretno pitanje, ne odnosi se na neki konkretni predmet. Ja naravno imam mišljenje o pravnim upitima koje ste vi kazali, ali kao predsjednik Državne komisije žalbenog tijela, ja mogu postupati samo u granicama zakona. I mislim da je to otprilike sve što sam imao kazati odgovoriti.

Gospodin Matešić, treba još jedanput istaknuti ovo što je u vašem izvješću napisano, da je u trenutku pisanja ovog izvješća negdje 50 postupaka bilo u fazi rješavanja na upravnim sudovima i ono što ste napisali da je neizvjestan rok, kada će biti donešena presuda. A iza toga ste također naveli, da je jedan dio postupaka obustavljen, jer je podnesen zahtjev prema Ustavnom sudu, na ocjenu ustavnosti članka 4.3.4. i 4.3.5. ovoga zakona. Mislim da to treba javno istaknuti da to ni naručiteljima ne odgovara ni onima koji su nudili svoje robe i usluge da se ne zna kada će završiti spor i sigurno da tu svi zajedno gubimo. A čuli smo da netko oko 2 milijarde kuna na taj način blokiran. Takva praska se mora prekinuti u Hrvatskoj i Upravni sud mora kraće trajati i s ciljem da se ta sredstva utroše da se investicijski ciklus pokrene, da se stvaraju radna mjesta u Hrvatskoj.

Znači, normalno, da to nije u skladu sa zakonom, jer čl. 3. vrlo jasno govori da je neprihvatljiva ponuda, znači tu nije trebao postupak biti ni završen, čija cijena prelazi planirana, odnosno, osigurana sredstva, a nakon toga, još imamo jedan članak, koji govori da razlozi za poništenje postupka javne nabave, da isto tako, ukoliko nisu osigurana sredstva bi se postupak trebao poništiti. Problem je, naravno, što dobro zna naš gradonačelnik, da tu nema, za te zakonske odredbe sankcija i čovjek ignorira to. A s druge strane, nevjerojatno je da komisija u bitnim odredbama, koje provjerava u postupcima gdje su žalbe, nema upravo ovu odredbu. Znači to bi trebalo biti u zakonu pod broj jedan, što bi komisija trebala provjeravati.

Hvala potpredsjedniče. Uvaženi gospodine Matešić, vi ste se obraćali gospodinu Bunjcu, ja mislim da ste meni to odgovarali vezano za ovaj. Dakle, vi ste pojasnili i meni je sada drago, hvala vam što ste pojasnili. Dakle, članak 404. kaže doslovno, kaže, u žalbenom postupku, državna komisija postupka u granicama žalbenog navoda, a po službenoj dužnosti, pazi na postupovne pretpostavke i osobito bitne povrede. Dakle, unutar žalbenog postupka, niste vi za to krivi, trebalo bi možda izmijeniti zakon, trebam vam dati više novca, trebam vam dati više ljudstva, pa pazite na javnu nabavu na jedan bolji i kvalitetniji način. Jer kada dođe revizija javne nabave, onda je stvar prošla. To je katastrofa.

Hvala lijepo. Sljedeća replika poštovanog zastupnika Mire Bulja. Evo ja sam djelomično, vi ste govorili o kriterijima, ekonomskim i financijskim tj. ovaj referencama. Moj je upit bio, jasan, znači, početak javne nabave, tj. otvaranje kad komisija otvara javnu nabavu, znači postoje točno omjer financijski tj. ekonomski i reference. Dal je moguće tijekom nabave prominiti kriterije bez prethodnog savjetovanja sa svima. Znači imamo slučaj gdje se mijenjali kriteriji tijekom postupka, znači financijski reference, financijski se smanjivao referent da bi neko drugi dobio taj ovaj tu javnu nabavu. To je kasnije odbijeno, znači ono nema ti efekata ali je se načinila šteta jel se pokušalo pogodovati na taj način i mene od vas baš kao stručnjaka očekujem da kažete odgovor.

Uvaženi saborski zastupniče ja sam otklonio odgovor na pitanje, ali mogu vam odgovorit na koridoru da ne opterećujemo ovaj, ovaj kvorum, radi se o upitu na, kako bi, vi tražite pravno mišljenje. Mi ovdje govorimo o izvješću za '17. godinu. Slijedeća replika je poštovane zastupnice Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo podpredsjedniče sabora, dakle moja se replika odnosi na činjenicu da u izvješću 2017. ste imali priliku koristiti odnosno u žalbama rješavati vezano uz ekonomski najpovoljniju ponudu, dakle ovih 10% koji su bili kriteriji.

Hvala lijepa, dakle mi u '17. godini kao što smo rekli u izvješću nemamo pretjerano iskustava o primjeni, mi imamo više u '18. Dakle, zbog činjenice da ekonomski najpovoljnija ponuda je u prethodnom, u režimu prethodnoga zakona u objavama bila nekih 3,5% i čini mi se čak 35% greška ovaj što je premali dio, što je kako bi kazao, premalo se upotrebljavao taj kriterij on nije bio dovoljno razvijen i on još uvijek nije dovoljno razvijen. U svakom slučaju treba raditi na edukaciji i na osmišljavanju različitih modela i to treba razvijati jer je to definitivno put kako nabava može bit učinkovitija i kako imamo bolju vrijednost za datu, za dati novac.

Ja ću time zaključiti raspravu, a glasovat ćemo o njoj kad se steknu uvjeti.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav te Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da, poštovani državni tajnik u Ministarstvu uprave Darko Nekić, izvolite. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče i pozdravljam sve uvažene zastupnice i zastupnike, dakle Hrvatski je sabor na 11. sjednici održanoj 15. veljače 2019. u prvom čitanju raspravljao i prihvatio prijedlog ovoga zakona. Konačni prijedlog zakona ne sadrži veće razlike u odnosu na prijedlog zakona koji je tada izlagan, a u istom je sukladno primjedbama Odbora za zakonodavstvo pravo i nomotehnički dorađen izričaj pojedinih odredbi. Razlike između rješenja koja se predlažu konačnim prijedlogom zakona odnose se na promjenu odredbe o vremenu održavanju izbora, dakle sa listopada smo prebacili na onu prvu nedjelju u svibnju. Prihvaćen je prijedlog o unošenju skraćenog naziva udruga na zbirnu listu i glasaći listić kad je udruga ovlašteni predlagatelj liste kandidata i kandidatura, to je onaj članak 19. stavak 4. čini mi se. Slijedom toga propisano je da će se na zbirnu listu i glasački listić kad su kandidata predložili pripadnici nacionalne manjine navesti se i naznaka tih ovlaštenih predlagatelja na način da se navode riječi: kandidat pripadnik nacionalne manjine – birač. Propisana je i odgovarajuća primjena odredbi o ovlasti predsjednika vijeća nacionalne manjine po prestanku mandata i na predstavnika nacionalne manjine. Dakle, da se može izvršavat one poslove koji su nužni, primjerice plaćanje materijalnih i režijskih troškova dospjelih obveza i sl. Postoji naravno i oni vaši prijedlozi koje nismo mogli prihvatit, pa ću se i njih dotaknut kratko u ovom izlaganju. Znači nismo mogli prihvatit jedan dio prijedloga koji je vezan za rješavanje problematike zaštite od ovrhe računa predstavnika nacionalnih manjina jer isto nije predmet znači koji se uređuje ovim zakonom, a s istim obrazloženjem nije prihvaćen ni prijedlog iznesen u raspravi vezan za određivanje obveze jedinicama lokalne samouprave da određeni dio sredstava moraju izdvojiti za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Nije prihvaćen niti prijedlog da se u konačni prijedlog zakona uvedu odredbe o dvojezičnosti svih dokumenata koji se odnose na izbore vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ocjenjujući da je postojeće rješenje u skladu s odredbama zakona kojim su određeni uvjeti službene uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina. Nije prihvaćen niti prijedlog iznesen u raspravi da se izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održe istovremeno s izborima za članove u Europski parlament iz RH. Dakle, radi se o dvije različite vrste izbora, te njihovo istodobno održavanje ne bi bilo svrsishodno jer ne bi dovelo do smanjenja troškova s obzirom na propisane različite sastave izbornih tijela za provedbu izbora, a moguće je čak da bi i izlaznost bila manja zbog organizacijskih uvjeta provedbe. Dakle, primjena ovog zakona doprinijet će unapređenju, očuvanju i zaštiti položaja nacionalnih manjina u dijelu koji se odnosi na izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina radi njihova sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima, stoga se u konačnici i predlaže da ga usvojite. Hvala lijepa. Želi li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu, pa će prva u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Marija Jelkovac, izvolite.

Dobar dan poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege, evo pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji smo u prvom čitanju imali 15. veljače i na koji smo u raspravi dali neke prijedloge i sugestije, a isto tako i kroz Odbore. Predlagatelj je prihvatio određene nomotehničke i sadržajne primjedbe Odbora za zakonodavstvo u cilju poboljšanja teksta zakona, a također je prihvaćen i prijedlog zastupnika Kluba nacionalnih manjina vezano na datum održavanja izbora, a iz razloga da ne nastupi onaj međuprostor obzirom da je u prvotnom prijedlogu bio prijedlog da se izbori održavaju svake prve nedjelje u mjesecu listopadu, a budući da sadašnjim vijećima odnosno predstavnicima nacionalnih manjina mandat ove godine ističe u mjesecu svibnju, tako da mislimo da je predlagatelj bez obzira što smo malo vremenski i u jednom međuprostoru koji je dosta napet, ipak uspjeli, evo, u vrlo kratkom roku ostaviti ovaj Konačni prijedlog zakona pred nas danas kako bi se onda zakon što prije izglasao i stupio na snagu, te kako bi se na vrijeme počelo pripremati provođenje izbora sukladno novom zakonu za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina. Također je prihvaćen i prijedlog vezan na unošenje skraćenih naziva udruga u sadržaj zbirne liste i glasačkog listića, a iz razloga kako bi se ustvari izbjegle one, da ne kažemo, plahte koje smo prije imali zbog dugačkih naziva i kako bi to bilo na neki način bolje na taj način napravljeno. Što se tiče također još jednog prijedloga koji je prihvaćen, prihvaćeno je da se unosi predlagatelj u glasački listić. Što se tiče prijedloga da glasački listići budu i na jeziku nacionalne manjine, taj prijedlog nije prihvaćena iz razloga kako je predlagatelj i obrazložio, mislim da je to i opravdano iz razloga što bi to dodatno stvorilo određene tehničke isto tako probleme u pripremi i provođenju samih izbora mada se evo i taj prijedlog smatram opravdanih od strane predstavnika nacionalnih manjina koji su ga predložili. Ono što je bitno reći, smatram da je zaista dobro da konačno ćemo imati ovakav posebni zakon vezan na izbore vijeća i predstavnika nacionalnih manjina kao zaseban propis jer do sada smo to imali unutar Zakona o predstavničkim tijelima odnosno izboru predstavničkih tijela u jedinicama lokalne i područne samouprave, što su se ustvari na ove izbore su se onda analogno primjenjivale odredbe koje su vrijedile u tom zakonu za izbore predstavničkih tijela, budući smo već iza toga zakona u stvari donijeli novi Zakon o lokalnim izborima koji smo ustvari na novi način uredili izbor predstavničkih tijela samim tim zakonom i samim tim zakonom i u stvari odredbom utvrđeno da će se donijeti novi poseban propis kojim će se urediti izbor vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, smatram da je dobro što smo to sada učinili. Sigurno će se na taj način izbjeći i određene pravne praznine koje smo do sada imali, a upravo zbog analogne primjene određenih odredbi drugog propisa, a isto tako na taj način stvoriti i veća pravna sigurnost u provođenju postupaka izbora predstavnika i vijeća nacionalnih manjina. Također želim reći da su u ovom prijedlogu zakona uvedene i neke novine u odnosu na sadašnje stanje koje imamo, tako da je sigurno dobro što će se za predstavnika nacionalnih manjina predlagati i njegov zamjenik kako bi izbjegli situaciju da u slučaju prestanka odnosno ostavke prestanka mandata odnosno ostavke predstavnika vijeća nacionalne manjine do kraja mandata tu dužnost može obnašati njegov zamjenik. Također su unesene još neke novine, a jedna od njih se odnosi i na izbornu šutnju koje više neće biti u ovim izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, kao što to imamo za druge izbore, smatram da je to obzirom na ulogu koju imaju vijeća nacionalnih manjina i predstavnik nacionalne manjine, a to je prije svega jedna savjetodavna uloga, a obzirom da kažemo i na način provođenja ovih izbora i na to kako u stvari u interesu potaknuti da se na te izbore odazove što veći broj predstavnika nacionalnih manjina koji su za to zainteresirani, što do sad i nije bio slučaj, imali smo prilično malu izlaznost na tim izborima. Mislim da je dobro i da nema ovakvog ograničenja u provođenju samog postupka. Što se tiče neke same procedure samih tijela koja sudjeluju u postupku izbora, ona su na neki način paralelna sa svim ostalim tijelima koja sudjeluju u svim ostalim postupcima izbora koje imamo, znači od državnog izbornog povjerenstva, županijskog, gradskog na niže. Što se tiče također svega ostalog, znači kroz cijeli propis, uređen je cjelokupan postupak izbora, aktivno legitimno, pasivno biračko pravo, način provođenje izbora, rokovi, birački odbori, tako da mislim da je prijedlog zakona dobar i da će na cjelovit način urediti postupak izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Sigurno da je to značajno i da i na ovaj način RH pokazuje poseban odnos koji gaji prema nacionalnim manjinama koje žive u RH, a što dokazuje i kroz Ustavni zakon koji propisuje u stvari sve ono što je bitno za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Pa evo, pred nama je danas Konačni prijedlog Zakona o izboru za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina. Evo, negdje 10 mjeseci je proteklo od kad je osnovano povjerenstvo, meni je drago što smo mogli, zajedno i predstavnici našeg kluba i predstavnici savjeta, zajedno sa Ministarstvom uprave i ostalima raditi na ovom prijedlogu zakona jer je on bio jedna od možemo reći preuzetih obveza Vlade RH putem programa Vlade i operativnog programa Vlade RH za nacionalne manjine i ovim putem želim i zahvaliti i Ministarstvu uprave upravo na razumijevanju problematike, na izlasku u susret kod određenih stvari oko kojih možda nismo imali na početku ista stajališta gdje evo, možemo reći i kod prvog čitanja su bile neke stvari koje možda još nismo do kraja imali ista stajališta. Ali, evo u tom periodu Klub zastupnika nacionalnim manjina odradio je niz sastanaka i kao klub i zajedno sa koordinacijama na državnim razinama, koordinacijama nacionalnih manjina na razinama jedinica regionalne samouprave, tako da smo i ovaj prijedlog koji je bio i kako smo se očitovali na prvom čitanju u biti bio temeljem zaključka kluba koji je bio 23. siječnja ove godine. Radi se prije svega, o 3 zaključka kluba. Meni je drago što je veći dio toga usvojen znači u konačnom prijedlogu ovog zakona. Prvi zaključak upravo se temeljio na datumu, znači provođenja izbora. Znamo da prije 4 godine, da su izbori bili znači u svibnju, što znači da znamo kad ističe mandat samim predstavnicima i vijećima nacionalnih manjina i kad bi izbore prebacivali u listopad, kad prvo, bilo bi u raskoraku uopće sa zakonom, a kao drugo došli bi do velikih problema kod funkcioniranja vijeća i predstavnika koji bi bili izvan mandata i kod pripreme programa rada financijskih planova Ali naravno i izvješća za svoje mandate jer znamo da i kada smo forsirali, tada je bio na proteklim izborima, je zamijenim ministra bio i g. Boris Milošević koji je, isto tako upućen vrlo u ovu problematiku i forsirao se na neki način da se što ranije registriraju vijeće i predstavnici, da su ti postupci trajali do čak ponekada do 6 mjeseci, što bi se moglo desiti u ovom slučaju, pogotovo da su u 10 mjesecu, da bi moglo trajati i duže jer nam slijede još jedni izbori poslije Nove godine, pa mi je drago što je ova primjedba uvažena i što je taj zakonski okvir stavljen ovdje i temeljem i prijedloga Kluba nacionalnih manjina, ali i većina vijeća i predstavnika i koordinacija manjina na državnoj razini, ovako usvojen. Drugi prijedlog koji smo dali da se ipak uvede je skraćeni naziv samih predlagatelja jer ukoliko bi išao puni naziv kod nekih vijeća, kod nekih prijedloga bi bilo jako puno i velike bi bile plahte, ne bi se ljudi snalazili, ali recimo primjer koji smo imali iz proteklih izbora gdje na jednoj regionalnoj samoupravi, recimo tri liste koje su bile, 76 znači ljudi, pa smo imali po 18 jednakih prezimena, 11 drugih jednakih prezimena, od kojih su neki imali čak po troje jednaka imena, pa ne samo da ljudi koji su dolazili na birališta nisu znali koga točno zaokružuju, nego nisu bili ni oni koji su bili zaokruživani tko je točno izabran i tu je dolazimo do određenih problema. Evo, na ovakav način će taj dio biti riješen. Znamo da je velika većina udruga koji su predlagači imaju registrirane skraćene nazive, a drago mi je da je danas, evo i na odboru bilo rečeno da će i Ministarstvo uprave izaći u susret, znamo da je treći mjesec vrijeme skupština većine udruga u RH, pa oni koji žele i sada uvesti skraćeni naziv u svoje statute, da će Ministarstvo uprave hajmo reći uzeti, to uzeti kao prioritete i da će ih u kratkom vremenu registrirati statute, kako bi oni koji žele, taj skraćeni naziv staviti, a trenutno ga nemaju, na vrijeme mogli staviti. Onaj dio koji ovdje možemo reći da nije, neću reći da nije uvažen nego nije usklađen i nije stavljen u zakon, možda radi nekih trenutnih nemogućnosti je dvojezičnost, znači da listići budu na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Mislimo da ipak se možda moglo tamo gdje je službena upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina u tim jedinicama lokalne i regionalne samouprave da su mogla možda ubaciti ali evo sada možda to nije, ali probati ćemo u idućem periodu naći rješenje koje će zadovoljiti i taj segment. Osim ovog dijela, ja evo odradili smo zajedno sa klubom, nekoliko sastanaka i sa držanim institucijama, prije svega, evo, radili smo i sastanak sa predstavnicima Državnog izbornog povjerenstva koji su što se tiče svibnja, već pripremali, kada smo razgovarali o mogućem datumu i redoslijed izbornih radnji i tijek rokova, na izborima članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i drago mi je da smo vidjeli da je to sve moguće da tu neće doći do nikakvih problematika. A isto tako i sa predstavnicima APIS-a koji provodi izbore, odnosno, u onom dijelu popisa birača, kako neće biti problem u jednom trenu zatvoriti popis birača u smislu mogućnosti prebacivanja pri upisa nacionalnih manjina, kako ne bi došlo do blokade izbora. U ime kluba, samo prenosim još jednu molbu, kada krenu izborni postupci, prilikom pripremnih radnji, da se poštuje članak 24. stavak 1 ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, koji kaže, da Vijeća na jedinicama lokalne samouprave mogu imati svi tamo gdje više od 200 pripadnika nacionalne manjine ili 1,5% birača. Pa molim da se i jedna i druga stvar uvaži, jer smo imali u proteklim izborima negdje mjesta koja to nisu. Znamo da imamo općina sa malim brojem stanovnika, gdje recimo općine ispod 2000 stanovnika, sa 199 pripadnika nacionalnih manjina imaju daleko veći postotak nego što je to 1,5% udjela u stanovništvu, pa da ipak tamo damo tu mogućnost da te općine imaju vijeća, kao što je to propisano ustavnim Zakonom o pravima nacionalnih manjina. A u onoj problematici što se tiče statusa predstavnika i vezano na blokiranje računa, evo i kao Klub zastupnika nacionalnih manjina, spremni smo u idućem razdoblju ipak razgovarati sa Ministarstvom financija i ministrom, odnosno, Poreznom upravom kako bismo otvorili jedna mogući segment, dijalog i spriječili ove blokade koje su nastale kod određenih predstavnika. Na kraju što reći? Znamo da su vijeća i predstavnici u biti samo savjetodavna tijela na područjima jedinica lokalne i regionalne samouprave, naravno i koordinacije na državnoj razini s te strane i znamo da tamo gdje se nekada dešavalo da nisu imale ili dobivale razumijevanje čelnika jedinica lokalne samouprave, da su oni ponekad bili samo ukras demokracije, ali znamo i koliko su puno posla obavili kod određene problematike na jedinicama lokalne samouprave ja mogu reći, iz vlastitog primjera posebice na implementiranju službene upotrebe jezika, kao što je bilo sa vijećima, recimo Bjelovarsko bilogorske županije ili gradu Daruvaru ili gradu Grubišnom Polju gdje ta službena uporaba jezika i uvedena.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege.

Prvo ovaj klub, u ovom klubu su i 4 saborska zastupnika koji čine nacionalne manjine, pa se onda ovaj dio Kluba koji čini stranku Rada i solidarnosti aktivno angažirao i na odborima i u raspravi na prvom čitanju prijedlogu zakona. Pa onda imam i moralnu obvezu da na neki način, izrazim zadovoljstvo što smo u kratkom roku, uspjeli definirati sve konstruktivne prijedloge, za konačni prijedlog zakona i što je predlagatelj, u ovom slučaju Ministarstvo uprave i Vlada RH, udovoljila zapravo argumentiranim prijedlozima i primjedbama na prijedlog zakona u prvom čitanju. No, posebno želim istači, da se to odnosi na članak 7. vezano na rok, datum provođenja izbora, da se to odnosi i na onu listu kandidata, vezano za oznaku tko je predlagatelj. Svjesni smo toga, da pojedine udruge nemaju skraćene nazive, ali smo ohrabljeni na određeni način izjavom i državnog tajnika, jutros bar na Odboru za zakonodavstvo, da će pružiti priliku svim tim udrugama da u ovom roku od tih mjesec dana do, samih tih, u krajnjoj liniji izbora, promjene statute, utvrde skraćene nazive i da to onda ide na listu. Tu je bar obećanje predstavnika Ministarstva uprave, da će dati dodatnu snagu da se to što prije registrira i pomoćnika, oprosti. S druge pak strane, ističem da sam ja osobno i zadovoljan što ste u odnosu na kandidaturu za predstavnike nacionalne manjine kao novinu u prijedlog, konačni prijedlog zakona, da se u prijedlogu kandidature, s kandidatom za predstavnika navodi kandidat za njegova zamjenika. Do sada predstavnik nacionalne manjine nije imao svoga zamjenika, a na ovaj način, rješavaju se sve one situacije i kada je predstavnik nacionalne manjine predstavio mandat prije njegova redovita isteka te omogućio pripadnicima nacionalne manjine na tom području, da i dalje imaju svog predstavnika. Poučen iskustvom, od 2003. g. u Gradu Zagrebu, koji a eto i zbog veličine svog proračuna i zbog broja pripadnika raznih nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu, kažem da ovaj zakon ne rješava financiranje, da je to obaveza lokalne samouprave. Dakle, ono što radi Grad Zagreb, imam potrebu da to zbog javnosti kažem, Grad Zagreb evo recimo za ovu godinu ima u proračunu osigurana sredstva u visini od 10 milijuna 967 tisuća 337 kuna, ili recimo za pojedine manjine, recimo evo Mađarska nacionalna manjina ima u planu 729 tisuća 610 kuna, što je daleko više nego što to recimo ima Osječko-baranjska županija koja ima u, deset puta veći broj Mađara, mađarske manjine zapravo u svojoj Županiji, pa je to negdje oko 90 tisuća kuna. Ili da, dopustite mi da prebrojim, Vijeće albanske nacionalne manjine 903 tisuće 991, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine 1 milijun 107 tisuća, Vijeće crnogorske 742 tisuće i nešto, Vijeće češke 708 tisuća, Vijeće mađarske 729 tisuća, Vijeće makedonske 692 tisuće, Vijeće romske nacionalne manjine 759 tisuće, Slovenske nacionalne manjine 788 tisuća, Srpske nacionalne manjine 1 milijun 616 tisuća, Austrijske nacionalne manjine 237 tisuća 930, Bugarske nacionalne manjine 224 tisuće 845, Poljske nacionalne manjine 246 tisuća, Rusinske nacionalne manjine 262 tisuće 604, Ruske nacionalne manjine 249 tisuća 884, predstavnika Slovačke nacionalna manjine 240 tisuća 670, predstavnik Talijanske nacionalne manjine 261 tisuću 388, predstavnik Ukrajinske nacionalne manjine 233 tisuće 682, predstavnik Židovske nacionalne manjine 258 tisuća 932 i Koordinacija vijeća i predstavnik nacionalne manjine Grada Zagreba 702 tisuće 330. Ja znam da nismo u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, nego u sjednici Sabora, Hrvatskog sabora, ali osjećao sam potrebu da ovo istaknem, ovaj, jer apelirajući zapravo na sve jedinice lokalne samouprave da značajnije izdvajaju sredstva za rad Vijeća nacionalnih manjina odnosno njihove predstavnike. I na kraju mi dopustite samo da kažem da će Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti u, podržati donošenje Zakona o izboru Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina kako je on prezentiran u drugom čitanju. Prelazimo na Klub nezavisnih zastupnika, u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Tomislav Žagar. Nema ga? Gubi pravo na govor, pa će sljedeći biti Klub zastupnika SDP-a, i govorit će poštovani zastupnik Arsen Bauk. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče. Želio bi samo ukazati državnom tajniku da je možda u članku 103., malo preoštro propisan način zamjenjivanja člana Vijeća ako imaju isti broj glasova, jer ako ih ima više isti broj glasova, onda ispada da se ne bi moglo zamijeniti, a možda se može propisati i mogućnost dogovora njih koji imaju isti broj glasova tko će ući u Vijeće nacionalne manjine, pa bi to tako bilo, to bi tako bilo lakše. Također u članku 7., je propisano da je, da se izbori održavaju prve nedjelje u svibnju svake četvrte godine, a kalendar kaže da će 2039. godine to biti 01. svibanj, pa smo dali amandman da se iznimno u prijelaznim odredbama propiše da se 2039. izbori održe 08. svibnja, valjda će se 2039. još uvijek slavit 1. maj kao državni praznik, a valjda će se i održavati izbori za Vijeće nacionalnih manjina. Ako ne, opet nema štete. I treća sugestija je da se obzirom, da ponekad bez namjere da omalovažavam učinak predstavnika izabranih sa dva ili sa jednim glasom, da se ponekad ti u nekim jedinicama lokalne samouprave, izbori za predstavnike nacionalnih manjina poprimaju karikaturalne situacije da glasa jedan ili dva člana, dva glasača, ili da jedan izabere sam sebe, predlažem u članku koji se odnosi na proglašenje rezultata izbora, predlažem da se propiše ako na izbore ne izađe 5% birača, da se izbori ponove za dva tjedna, ako ni tad ne izađu, da se jednostavno ponište. Time bi se povećao legitimitet predstavnika nacionalnih manjina i Vijeća, i malo bi ih se uozbiljilo da ipak se pobrine da se barem 5% ljudi izađe na izbore. Što se tiče političkog konteksta donošenja ovoga Zakona, zanimljiva je situacija. Dakle, imamo presudu Ustavnog suda iz 2014. godine po kojoj je Vlada obavezna donijeti izmjene Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, tiče se grada Vukovara i drugih vjerojatno jedinica lokalne samouprave, i nakon pet godina odnosno četiri i pol godine, a tri godine funkcioniranja odnosno dvije godine funkcioniranja i po' ove Vlade, još uvijek taj Zakon nije predložen, a s druge strane Zakon o izboru vijeća, predstavnika i Vijeća nacionalnih manjina, je uspio u proceduru ući krajem 12. mjeseca čini mi se, onda je raspravljen u 1. mjesecu, i sada brzinski i za drugo čitanje, i tu se predviđa da se stupi, da stupi Zakon na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama, što pokazuje intenciju da se on donese tako da se izbori mogu provesti prvu nedjelju u svibnju, što je opet na neki način logično, jer treću ili četvrtu nedjelju u svibnju su izbori za Europski Parlament, pa da se barem malo ostavi vremena i Državnom izbornom povjerenstvu da provedu izbore, a paralelno će morat raditi izbore za Europski Parlament, al' dobro, to će im biti takav svibanj. Prema tome, tu je Vlada i predstavnici nacionalnih manjina su pokazali zavidnu agilnost da taj Zakon dođe, dođe ovaj, na dnevni red i da ga se usvoji, ali oko ovog drugog zakona oko kojeg bi se moglo doć do određenih tenzija tu nisu baš pokazali neku veliku ovaj kreativnost, inicijativu, to se onako drži ispod tepiha i ta tema se, recimo to tako, malo izbjegava. Pa da ne bi bilo baš tako dosadno, ja bi podsjetio na članak 83. stavak 1. Ustava, da zakoni kojim se uređuju prava nacionalnih manjina Hrvatski sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika i kada se govorilo o tom zakonu o uporabi jezika i pisma onda se govorilo da treba dvotrećinska većina što smo mi prihvatili, ali i ovim zakonom se uređuju prava nacionalnih manjina, pa bi možda i za ovaj trebala dvotrećinska većina, ako bi trebala dvotrećinska većina u tom slučaju očekujemo da nam se obratite za tu dvotrećinsku većinu, a ako ne bi trebala jako nam je drago onda možete i zakon o uporabi jezika i pisma donijet najobičnijom većinom pa se nećemo puno oko toga raspravljat. Slijedeći Klub zastupnika onaj SDSS-a u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Boris Milošević. Poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici, Prijedlogom Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina zapravo po prvi put se posebno normira postupak izbora i vijeća nacionalnih manjina i predstavnika u svim općinama i gradovima i županijama gdje nacionalne manjine ostvaruju pravo da biraju svoje predstavnike u formi dakle ili formiranih vijeća ili predstavnika ovisno o brojnosti samih manjina u tim jedinicama samouprave. Ovaj zakon je bio potreban, ne samo zbog obećanja vlade kad je 2012. donesen Zakon o lokalnim izborima, nego je stvarno bio potreban jer su zakonska rješenja koja su dosada važila bila nedostatna odnosno bila su puna pravnih praznina koje je praksa stalno morala popunjavati tumačenjima, primjenjivati analogno neke druge propise, a to je uvijek izazivalo u praksi i na terenu upitnike da se možda tim tumačenjima nekom pogoduje, da je netko u boljoj poziciji, netko u lošijoj poziciji, a zapravo jednostavno nismo imali jasno definirana pravila. Ono što je jako važno dakle je da se ovim prijedlogom zakona ne mijenja postupak izbora, dakle postupak izbora se ne mijenja, način izbora se zapravo ne mijenja, najveći dio zapravo ostaje isti i ono što je bitno dakle, da će se i naredni izbori održati praktički onako kako su se održala i prethodna 4 izborna ciklusa, dakle prema istim pravilima samo ćemo sad imati zapravo jasno unificirana i kodificirana ta izborna pravila na jednom mjestu, nećemo imati zapravo više zakona koji će upućivati jedni na druge i tražiti zapravo često primjenu obveznih uputa Državnog izbornog povjerenstva ili tumačenje ili mišljenje Ministarstva uprave. Prijedlog sadrži i jasno definira termin održavanja izbora što je jako dobro, ono što je nesretno u ovoj situaciji je što se ovo godine to poklapa sa izborima za Europski parlament, to je tehnički izvedivo ali nije najsretnije. Nije najsretnije i to evo što je kolega Bauk rekao što će 2039. izborni dan biti 1. maj i što će i tada biti europski izbori. Dakle, 2039. nije ni to sretno rješenje, idealno rješenje bi bilo da se ovi izbori poklapaju sa lokalnim izborima, to bi bilo najsretnije rješenje, ali problem je dakle trajanje mandata koje je određeno Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Tu kad bi imali takvo rješenje onda bi vrlo vjerojatno izlaznost bila puno veća i legitimitet izabranih predstavnika bi bio veći i njihova uloga bi bila prepoznatija. Pozdravljam što je pobliže označen dakle postupak kandidiranja, način podnošenja lista, način kandidiranja predstavnika manjina, dobro je to što će po prvi put biti označeni ovlašteni predlagatelji, dobro je to što se definiraju ovlašteni predlagatelji, što se definira u biti bar u smislu ovog zakona tko su udruge nacionalnih manjina. To smo uvijek u praksi imali problem, jer Zakon o udrugama ne poznaje udruge nacionalnih manjina i onda je uvijek bilo tumačenje nadležnog izbornog povjerenstva il Ustavnog suda što se to smatra udrugom nacionalnih manjina. Tumačenja i praksa su bili različiti to je stvaralo po meni probleme u praksi, a sad imamo zakonom jasno definirano tko se smatra, odnosno što je to udruga nacionalnih manjina, dakle to je definirano ta definicija se lako može provjeriti uvidom u registar udruga, kad se pogledaju ciljevi udruge. Udruga koja izvadi izvadak iz registra tu jasno pišu dakle ciljevi i osnovni razlozi osnivanja udruge i tu se jasno može prepoznati dakle da li se radi o udruzi nacionalne manjine ili ne. Dobro je i to što je uređen način kandidiranja u smislu jasnog određivanja i definiranja zabrane kandidiranja što je jasno određeno u biti da se ne mogu kandidirati vojne osobe i policijski službenici kao što postoji zabrana kandidiranja općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i njihovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njima jer smatramo stvarno da nema potrebe da je netko tko je općinski načelnik ujedno i član manjinskog vijeća. Zabrana višestrukog kandidiranja je normalna i logična, ono što je dobro, a to je dosad bilo i u praksi, da netko tko se kandidirao na općinskoj razini se može kandidirat i na županijskoj razini, to imamo i za lokalna predstavnička tijela i nema razloga da se to ovdje ograničava što se tiče nacionalnih manjina, ali važno je naglasiti da je to uvijek bila praksa, da je to bila praksa od samih izbora. Dobro je da se definira sadržaj prijedloga lista dobro je da se definira, dakle, i činjenica da lista mora imati određeni minimum kandidata na listi, što do sad nismo imali, pa smo imali situacije da su bile predlagane liste od jedan ili par kandidata i koji bi bili izabrani, ali zapravo ne bi mogli formirat vijeće i onda se zapravo izbori provode, a nemamo mogućnost formiranja vijeća. Ono što je novina, što je dobra novina da je definirano da predstavnik nacionalne manjine ima svog zamjenika koji, dakle, može uskočiti ako iz nekog razloga predstavniku prestane mandat, što smo imali u praksi i onda bi ta manjina ostala uskraćena za predstavljanje svoje manjine u toj općini, gradu ili županiji. Pozdravljam i činjenicu da ovdje nije propisana izborna šutnja kao jedan institut koji bar za ove izbore, mislim da je nepotreban i da bi bilo loše da neko nadležno izborno povjerenstvo mora na dan izborne šutnje, ne znam, provjeravati, loviti po terenu, da li se netko nezakonito oglasio ili nije, time smo zapravo te dileme otklonili. Što se tiče odredbi koje se tiču biračkog mjesta, to je uvijek problem kod ovih izbora, zakon je definirao kao i za sve izborne zakone da nadležno izborno povjerenstvo određuje biračka mjesta, tu molimo i tražit ćemo jako angažiranost Državnog izbornog povjerenstva da bude dovoljan broj biračkih mjesta, da biračka mjesta ne budu određena, primjerice u nekoj općini koja ima više naselja, a u samo jednom naselju su pripadnici neke manjine koje biraju svoje vijeće, dakle, potencijalni birači i da onda, dakle, biračko mjesto bude u tom naselju, da ne budu u sjedištu, općini jer je tako zgodnije članovima biračkog Odbora ili nadležnom izbornom povjerenstvu, nego tamo, dakle, da biračko mjesto bude formirano gdje su birači. Dobro je da je uređeno i to, dosad nismo imali, lutalo se u praksi, jasno definirano način prestanka mandata, znači, mogućnost zamjenjivanja člana vijeća i predstavnika, to dosad nismo imali i to je vrlo često u praksi stvaralo probleme, bila su razna lutanja, tražena su mišljenja, različita vijeća su različito postupala i to je dobro što imamo. Ono na što bih još htio upozoriti Vladu da prilikom raspisivanja izbora vode računa da se poštuje Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, da se poštuje kriterij od 1,5% ili najmanje 200 pripadnika neke nacionalne manjine u općini i gradu, dakle, kod kriterija, kao kriterija da li vijeće ispunjava uvjete da, da li manjina ispunjava uvjete da bira vijeće ili predstavnika, da se uvijek ide in favorem nacionalne manjine, nemojmo tumačiti Ustavni zakon pravima nacionalnih manjina na štetu manjina jer su brojne manjine desetkovane u pogledu broja stanovništva, ovi izbori su zadnji koje ćemo provoditi prema popisu stanovništva iz 2011., već su slijedeći izbori 2023. će biti po popisu stanovništva iz 2023., dakle, apeliram na Ministarstvo uprave odnosno na Vladu da vodi o tome računa. Ono što sam već rekao, velika izlaznost, izlaznost je veliki problem ovih izbora, nije lako motivirati birače da izađu na izbore i da biraju tijela koja zapravo nemaju nikakvu ulogu ili utjecaj ili moć ili ako imaju, to je vrlo mali utjecaj, nije lako motivirat birače u onim mjestima gdje izlazak na izbore znači stigmatizacija, možemo mi govorit što god hoćemo, ali i dalje imamo atmosferu u društvu da u velikom broju gradova i općina izlazak na izbore znači stigmatizacija, to se odnosi po meni najviše na srpsku nacionalnu manjinu, ali i ne samo na srpsku nacionalnu manjinu, nego i za druge manjine, negdje jednostavno treba hrabrost izaći na izbore i glasati jer znači se zapravo nacionalno izjasniti. Ono što će biti problem veliki, a što ovaj zakon ne uređuje, nego je korak nakon provođenja izbora, a to je registracija. Nakon što provedemo izbore potrebno je provesti upis u registar svih tih izabranih vijeća i predstavnika, to je veliki posao koji čeka Ministarstvo uprave koji vodi taj registar i apeliram na ministarstvo da sebi olakša posao, a skrati muke vijećima i predstavnicima koji budu izabrani, da promijeni bar dio članaka Zakona o registru i vijeća nacionalnih manjina kako bi sebi olakšali posao upisa, dakle, skratili upis, inače ćemo imati situaciju da će možda neka izabrana vijeća dočekati kraj godine, a da neće biti registrirani, to će biti veliki, veliki problem nakon provedbi izbora jer, samo za primjer, neko županijsko vijeće koje bude izabrano, treba upisati u registar vijeća, treba upisati svih 25 izabranih vijećnika i njihove OIB-e, puno bi jednostavnije bilo da se upisuje samo predsjednik i zamjenik, da se ne upisuju svi ostali članovi, to je sugestija, al mislim da je dobro. Ovaj zakon je određeni korak naprijed koji neće riješiti brojne slabosti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, a njihovo najveće ograničenje zapravo leži u njihovim ovlastima koje su propisane zapravo Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i te ovlasti su zapravo glavni problem. Da su ovlasti bolje propisane, da su one jače i ta vijeća i predstavnici bi bili prepoznatljivi u svojim sredinama, ovako kakva jesu se bore u biti sa svojim identitetom, sa svojom ulogom, sa svojom prepoznatljivošću i iz toga razloga i teže dolaze do vidljivosti u svojoj zajednici. Ja se nadam da će naredni mandat i da će naredni izabrani vijećnici napravit iskorak u tom pogledu jer nažalost svjesni smo toga da to neće biti moguće riješiti u ovom Visokom domu jer kao što znamo, dakle, Ustavni zakon treba mijenjati 2/3 većinom, a to je jako teško, teško skupiti u ovoj konstelaciji političkih snaga. Hvala. Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu, pa će prvi govoriti poštovani zastupnik Gordan Maras.

E sad, postavlja se pitanje da li oni tu Vladu podržavaju zato jer na taj način štite interese Srba ili ju podržavaju zato da bi zaštitili svoje interese i interese nekolicine ljudi koji su usko vezani uz njih. Moja je pretpostavka, odnosno moja je teza iz toga što vidim koja su demografska kretanja Srba i vidim koje probleme sve imaju i s kojima se javljaju, da predstavnici srpske nacionalne manjine u Saboru ne podržavaju Vladu zato jer je ona dobra i jer radi na interesu i Hrvata i Srba koju oni predstavljaju, već po mojem sudu, ja mislim da oni to rade radi svojeg osobnog interesa. Potom bih se htio osvrnuti na pitanje romske nacionalne manjine, odnosno njihovog zastupnika Veljka Kajtazija. Naime, činjenica jest da je zajamčena minimalna naknada nikakva i da se od nje ne može živjeti. Činjenica jest da sam ja osobno amandmanom na proračun predložio da se iznos zajamčene minimalne naknade podupla. Nažalost, ne sjećam se da je g. Kajtazi podupro moj prijedlog, kao što se ne sjećam niti da su ostali zastupnici manjina to učinili. Pitanje koje se postavlja, jest. Da li je za Srbe u Hrvatskoj bitnije da se podupla recimo, ta zajamčena minimalna naknada, neka socijalna pomoć ili je za Srbe u Hrvatskoj bitnije da se nabave vojni avioni za 2,9 milijarde kuna. E, moje mišljenje je da je bitnije povećati tu zajamčenu minimalnu naknadu. I još jednu stvar. Ja sam predložio također da se za zaštitu manjina, iznos predviđenih sredstava podupla. Znači, ja, Ivan Pernar je preložio da se sredstva za zaštitu nacionalnih manjina pomnože puta dva, da se povećaju i da se odbiju od stavke za vojne avione. Međutim, također se ne sjećam da su zastupnici manjina podržale moj prijedlog. Postavlja se pitanje je li njima bitnije vojni avioni ili je njima bitan opstanak njih, onih koji oni de iure predstavljaju. Htio bih se osvrnuti posebno na probleme Roma u Međimurju, koji nažalost mnogi kockaju, mnogi imaju problema s alkoholom i zapravo žive u teškom bijedi i neimaštini. Po mojem sudu, uzrok njihovih problema nije alkohol i nije kocka, po mojem sudu, uzrok njihovih nevolja je besperspektivnost jer smatram da razlog zašto netko pije nije u tome što voli piti alkohol, već o tome što alkoholom zapravo bježi od stvarnosti, odnosno da pokušava na neki način izbjeći suočavanje sa njom. Pa stoga postavljam pitanje, što je ova Vlada ili što je g. Kajtazi kojeg predstavlja, učinio za njih da oni žive bolje, što je učinio za to da oni osjećaju perspektivnost odnosno smisao svog života koji bi nadilazio golu egzistenciju. Preživljavanje iz dana u dan doslovce životarenje po mojem sudu je besmisleno, a nažalost mnogi Romi su zahvaljujući Vladinoj politici i politici onih koji ju podržavaju na to osuđeni. Posljedično nažalost mnogi Romi ulaze u razne vrste ovisnosti kao i mnogi drugi građani koji nisu Romi, znači i drugi narodi u Hrvatskoj koji su očajni odnosno koji ne vide svoju budućnost oni nažalost također pribjegavaju ovisnosti, a mnogi se i iseljavaju. Ovim izmjenama zakona gdje se mijenja Zakon o izboru vijeća nacionalnih manjina mijenja se zapravo puka forma odnosno način njihova izbora. Međutim, nažalost bojim se da bez obzira kakav način njihovog izbora bio, ako se ne promijeni svijest ljudi u našem društvu, kako manjine odnosno manjina tako i većine, bojim se da će i dalje ti predstavnici u vijećima manjina ili u lokalnim predstavničkim tijelima ili u državnom saboru i dalje predstavljati sami sebe umjesto one na konto kojih primaju plaću odnosno zarađuju svoju egzistenciju. Moj poziv je stoga upućen svim ljudima u Hrvatskoj pa tako i predstavnicima manjina pogotovo Srbima i Romima da se zapitaju kakva će biti budućnost njihove djece ukoliko se trenutna politika u Hrvatskoj nastavi odnosno da li smatraju da je trenutna politika dobra za njih. Gospodin Kajtazi usprotivio se ideji vaučera za primatelje socijalne pomoći u Međimurju, a nažalost kad sam ja predložio da se poveća iznos socijalne naknade ne sjećam se da je podržao moj prijedlog. A što time hoću reći? Ja nemam apsolutno ništa protiv Roma, apsolutno ništa, ali moja želja da novac koji oni dobivaju ide za ono što im stvarno treba, a ne da ide za kocku ili alkohol ili cigarete. Nažalost velik dio novca ide upravo u tom smjeru. Boreći se protiv nekakvog sustava odnosno mehanizma koji bi spriječio tu usudio bi se reći zlouporabu tih socijalnih prava, Kajtazi zapravo radi protiv svojeg naroda, to je moje mišljenje. Jer da je njemu stalo do Roma on bi tražio da se zajamčena minimalna naknada poveća, barem za duplo, jer ova evidentno nije dovoljna, također tražio bi da se omogući da se taj novac troši za sve osim za alkohol, kocku i cigarete, ali nažalost ja imam osjećaj da je njemu bitnije dobiti glas više nego budućnost odnosno egzistencija njegovog naroda. Narod odnosno zajednica odnosno ljudi koji prepuste svoj život letargiji i besmislu, ljudi koji predaju svoj život u ruke raznih ovisnosti, ljudi koji nemaju viziju budućnosti već preživljavaju iz dana u dan. Kakva je njihova sudbina i kakva je sudbina naroda kojeg oni predstavljaju? Moja je želja da oni žive bolje sutra, moja je želja da žive dostojanstven život i da se raduju svakom novom danu i da budu slobodni od ropstva svake vrste. Hvala lijepa, a sada će poštovani zastupnik Ivan Pernar govoriti ponovo, samo sada u ime kluba zastupnika kao završnu riječ, izvolite. Uvažene dame i gospodo u ovom visokom domu predložio sam kad je bio proračun dva amandmana, jedan amandman odnosio se na to da se izdvajanja za nacionalne manjine odnosno za njihovu zaštitu povećaju za duplo, koliko se sjećam nisam dobio podršku od predstavnika nacionalnih manjina iz čega smatram da oni smatraju trenutno, trenutni stupanj zaštite prava manjina kao adekvatnim. Međutim, je li on adekvatan, je li bitnije 20 milijuna kuna usmjeriti u vojne avione ili je bitnije 20 milijuna kuna usmjeriti na zaštitu nacionalnih manjina? To je pitanje koje sam ja tada postavio i ja sam osobno smatrao da bi zaštita nacionalnih manjina koje žive u Hrvatskoj trebala bit prioritet ispred nabave vojnih aviona iz Izraela, iz Izraela i to za 2,9 milijarde kuna. Nažalost, nažalost ne sjećam se da su me zastupnici manjina podržali u mojem prijedlogu. Drugi prijedlog odnosno drugi amandman koji sam dao na proračun, bio je da se podupla iznos socijalne naknade odnosno zajamčene minimalne naknade. Smatram da trenutni iznos nije dovoljan za golo preživljavanje odnosno golu egzistenciju. Također se ne sjećam da je 8 predstavnika manjina podržalo moj prijedlog iz čega zaključujem da smatraju da je trenutni sustav dovoljno dobar odnosno da su te naknade adekvatne. Međutim, pitanje koje se postavlja jesu li one adekvatne, može li se od njih živjeti? Ja osobno smatram da ne i smatram da predstavnici manjina u Hrvatskom saboru ne štite interese manjina koje de jure predstavljaju, već svoje osobne interese koje su, nažalost, usko vezali uz sudbinu političku HDZ-a i Andreja Plenkovića s kojom su se vezali. Koliko je dobra politika ta koju oni podržavaju, najbolje svjedoče dramatični demografski podaci o masovnom iseljavanju iz RH, o odlasku ljudi i na kraju o tome kako se oni koji su iz nje otišli, u nju ne vraćaju. Zanima me, u svim godinama koliko je SDSS bio na vlasti, koliko se Srba zahvaljujući njima, vratilo u RH? Zanima me koliko je njihovih imovinskih problema riješeno i zanima me jesu li oni zadovoljni politikom SDSS-a? Iz svega što sam do sada vidio, izražavam veliku skepsu odnosno sumnju spram rada predstavnika manjina, ne zato jer predstavljaju manjine, ne zato jer su izabrani na drugi način, nego predstavnici tzv. ne manjinskih listi, nego zato jer po mojem sudu ne štite one za čije predstavljanje su izabrani. Pozivam predstavnike manjina da otvore svoje odnosno članove manjinskih nacionalnih zajednica u RH da otvore svoje oči i pitaju se žele li da ih ti ljudi i dalje predstavljaju i da li u svojim srcima osjećaju da će nastavkom trenutne politike njima i njihovoj djeci biti bolje?

Evo, ja sam zapisivao sve ovo što je bilo izrečeno u raspravi, pa bi pokušao u ovom svom zaključnom izlaganju ukazat na nekoliko stvari, znači, koje sam zamijetio da ste svi vi u raspravi spominjali. Prvo pitanje, pitanje dvojezičnosti, znači, nije namjera ni Ministarstva uprave, ni Vlade RH da ograniči dvojezičnost, međutim, kod pitanja dvojezičnosti na glasačkim listićima dolazimo do onog problema kojeg smo rješavali, znači, i oko ovih kratica udruga koje predlažu kandidate, a to je pitanje veličine glasačkog listića i pitanje da li će taj glasački listić izgledat ustvari kao plahta? Znači, isključivo zbog toga smo u ovom prijedlogu kojeg smo dali, znači, išli na to da se ne tiskaju dvojezični glasački listići jer oni bi doista bili preveliki kad bi to tako napravili, a pogotovo u onim jedinicama lokalne samouprave u kojima ima više lista. Što se samog pitanja financiranja tiče, znači, pitanje financiranja se ne rješava ovim zakonom, rekao sam to i u izlaganju na prvom čitanju. Znači, pitanje financiranja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina rješava se Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Sad bi mogao izlistat po županijama, bio je spomenut ovdje i Grad Zagreb, dakle, kad pogledate u ukupni proračun Grada Zagreba i usporedite to sa financiranjem nacionalnih manjina, vidljivo je da tu nema tako velikih odstupanja kako je ovdje bilo rečeno. Drugo pitanje koje ste otvorili u ovim izlaganjima, znači odnosilo se na to da bi trebalo održat zajedno, znači, izbore za Europski parlament odnosno izbore za predstavnike odnosno vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Nakon opsežne analize koju smo napravili u Ministarstvu uprave mi mislimo da to ne bi bilo dobro rješenje, ne bi bilo dobro rješenje zato što se ovi izbori prvo financiraju iz različitih izvora, znači, jedni iz državnog proračuna, a drugi iz proračuna jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave, ali i zbog različitosti izbornih procesa istovremeno, znači, održavanje navedenih izbora ne bi sigurno dovelo do smanjenja troškova, pa čak ni do troškova informatičke podrške. Znači, razlika je velika između jednih i drugih izbora i mislimo da bi istovremeno održavanje samo moglo zakomplicirat, recimo, izlazak na izbore zato što bi jedan predstavnik nacionalne manjine u stvari doveo se u takvu situaciju da glasa na dva biračka mjesta, a to bi sasvim sigurno možda i demotiviralo određeni broj pripadnika nacionalnih pripadnika da izađu na izbore. Mislim da nisam ništa zaboravio, dakako da ćemo sve amandmane, kako je to i uvaženi zastupnik Bauk spomenuo, pažljivo analizirati i u petak na njih odgovorit. Ja bi, evo, ovu prigodu na kraju iskoristio da se doista zahvalim svim pripadnicima Kluba zastupnika nacionalnih manjina, svima koji su radili u radnoj skupini, zahvaljujem im se najprije na čestitkama koje su uputili prema Ministarstvu uprave, a dakako i na suradnji koju su iskazali u stvaranju ovog zakona, bez njihove pomoći sam siguran da ovaj zakon ne bi bio izrađen na ovako kvalitetan način.

Pa evo, kao što sam rekao i kao što sam u izlaganju iznio zadovoljstvo u ovom dijelu, želio bi samo reći da su svi zastupnici iz Kluba nacionalnih manjina učestvovali u izradi programa ove Vlade čiji je sastavni dio i operativni program Vlade RH za nacionalne manjine gdje su među ostalim i gradnja vrtića, gradnja i rekonstrukcija infrastrukture, gdje su bile i određene potpore prema poljoprivredi, prema gospodarstvu, prema svim ostalim segmentima, gdje je isto tako i elektrifikacija napuštenih naselja da bi se mogli srpski povratnici vratiti isto tako kao i stambeno zbrinjavanje, a ujedno je, evo i g. Kajtazi jako puno radi na edukaciji pripadnika romske nacionalne manjine, mi svi ostali na toj edukaciji svih pripadnika naših nacionalnih manjina kako bi oni educirani bili kvalitetniji na tržištu rada. Ovaj zakon mi do sada nismo imali, znači, do sada nije bilo Zakona o izboru predstavnika i vijeća i stoga evo još jednom zahvaljujemo na toj kooperativnosti i suradnji i vjerujem da ćemo provesti dobro i kvalitetno ove izbore.

uključujući i isporuku dobara na tržište EU i slobodnih zona iznosio je 965,54 milijuna kuna. Bitno je podsjetiti da su se ulaskom RH u EU promijenile okolnosti poslovanja u slobodnim zonama. Naime, članstvom u EU za određeni broj korisnika tj. poduzetnika koji su do tada poslovali unutar slobodnih zona, smanjena je privlačnost poslovanja u režimu slobodnih zona obzirom da ti korisnici u najvećoj mjeri posluju na unutarnjem tržištu EU. Međutim, poslovanje u slobodnim zonama i dalje je atraktivno korisnicima koji posluju s trećim zemljama, a to je vidljivo iz navedenih podataka o poslovanju u slobodnim zonama na lučkim područjima odnosno podataka o značaju udjelu izvoza u prihodima poduzetnika. Temeljem navedenog, u samom izvješću Vlada RH predlaže usvajanje izvješća o slobodnim zonama za 2017.g. Hvala vam.

Izvješće za 2017. pokazuje za dvije slobodne zone, a to je splitsko-dalmatinske županije i Kukuljanovo, sve nule, da li se u 2018. odnosno u 2019. nešto promijenilo, da li su to i dalje slobodne zone koje ćemo vidjet u izvješću za 2018. ili njih više nema, jer sve što imate podatke, dakle, kad je riječ o te dvije slobodne zone su vam nula i zaposlenih i prihoda i sa trećim zemljama, dakle, uopće smisao njihovo je vrlo upitno, pa me zanima dal se u 2018. nešto promijenilo, tim više što kad malo pogledate RH ima 11 slobodnih zona, Češka je s 8 najbliže nama, prema tome me zanima da li je tu ipak došlo do neke promjene?

Hvala. Želi li izvjestitelj Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Tomislav Klarić, izvolite.

Ono što je bitno istaknuti, evo upravo smo maloprije čuli i iz dijela rasprave gospođe Anke Mrak-Taritaš vezano za same slobodne zone i što one predstavljaju, što one znače za Republiku Hrvatsku.

E sad, kad razgovaramo i svaki put kad smo pričali o ovim Izvješćima, postavljalo se upravo ovo pitanje koje se vrti između svih nas, da li da ili ne poslovne zone.

Primjerice Njemačka koja je na neki način uzor u određenim segmentima gospodarstva, oni imaju samo dvije poslovne zone na tom području, slična je situacija u Francuskoj i u brojnim drugim zemljama Europske unije. Ali, kad sagledavamo modele i načine poslovanja gospodarstvenika u tim poslovnim zonama, ja ne vidim apsolutno niti jedan razlog da se tako nešto, ukoliko postoji interes na našem području, omogući upravo onako kako je državni tajnik ovdje istaknuto gospodarstvenicima. Ovdje se spomenulo pitanje, a o njemu mogu govoriti jer na neki način kao predsjednik Skupštine i kao vlasnik jedne takve zone na području moga grada već gotovo 13 godina, donosimo vrlo bitne odluke, razvijamo to područje, dakle, na tom području od te zone koja na neki način i zahvaljujući angažmanu u izgradnji infrastrukture kroz sve protekle godine, privlačenju gospodarskih subjekata, djeluju dvije zone u režimu slobodnih zona. Jedna je puna, druga je kako smo ovdje čuli prazna. U Izvješću imamo nulu. Međutim, zbog čega onemogućit gospodarstveniku koji dolazi na naše područje, koji dolazi pa čak iz nekih drugih zemalja, omogućit i nekakvu takvu mogućnost? Ovdje mogu iz iskustva govoriti i o urbanističkim planovima koje smo na neki način sami sebe ograničavali davajući, zadavajući si neke parametre koji su u konačnici gospodarstvenicima otežavali njihovu investiciju. Nebrojeno puta sam ovdje istaknuo da su gospodarstvenici plahi, oni traže lokaciju na koje mogu dobit najbolje pogodnosti za svoj rad, oni traže najbolje uvijete i oni traže nešto što je vrlo bitno, a što često zanemarujemo, vrijeme. Dakle, vrijeme koje će im omogućit da u što kraćem roku imaju izgrađenu svu infrastrukturu, da dobiju sve moguće potrebne dozvole i da krenu u realizaciju svojih projekata. Da je svrsishodnost poslovnih i slobodnih zona u ovom smislu i ovom režimu u jednom određenom segmentu zastala, to kazuje zoran primjer i Zone Varaždin koja je praktički na zahtjev gospodarstvenika izašla van iz tog režima, najviše iz razloga što je veći dio njihovog tržišta bio na području Europske unije, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju izgubio se smisao tog poslovanja. Zbog čega obalne primorske, dakle, lučke slobodne zone imaju potpuno drugačiji sustav i na neki način, primjerice Luka Rijeka, postaje dodirna točka trećih zemalja praktički ulazna vrata za Europsku uniju. I u tom dijelu vidljivi su nagli pomaci, dakle, ta poslovna slobodna zona Kukuljanovo i Škrljevo praktički su jedna zona, u dva različita tretmana vlasništva. U jednu je uloženo dakle, ovu Škrljevo je uloženo u proteklih godinu dana 113 milijuna kuna, u protekle dvije godine preko 200 milijuna kuna. Ovdje u Izvješću imamo i podatke koji su po meni ovdje najbitniji. Što ti podaci govore? Bez obzira na to što će netko reć' da u Hrvatskoj ima ogroman ili previše zona, da li da ta zona ima tu nulu, ili dal' ima nekakav rast, ovisit će o gospodarstvu, o tržištu, ali ona tu mora bit da bi se u pregovorima s investitorom, privlačenju investitorima ukoliko postoji s njihove strane interes, omogućio takav režim. A podaci ovdje su zorni. Dakle, imamo na području svih zona u Republici Hrvatskoj imamo 2906 zaposlenih osoba, imamo prihoda, prihode od korisnika svih tih zona 2 milijarde 509 892 milijuna i 808 kuna, dakle, 2 milijarde 509, gotovo 510 milijuna kuna. To je zoran pokazatelj što one na neki način znače ako sagledavamo i sva ona ulaganja na taj prostor, sagledavajući i tu činjenicu da ti prostori unutar poslovnih zona nisu samo prostori koji su određeni urbanističkim planom sa izgrađenom infrastrukturom, već prema važećoj zakonskoj regulativi moraju biti posebno građeni, posebno označeni, moraju imat' na svom prostoru i carinske službe, moraju bit posebno na drugačiji način opremljeni, što na neki način, na neki način znači da su i ulaganja u njih velika. Dakle, sagledavajući sve o čemu govorimo, naročito o onom dijelu što smo sad već stekli dovoljno iskustva ulaskom u Europsku uniju kroz ovih nekoliko godina, gospodarstvenik mora imat' u onom smislu njegovih potreba ono što, maksimalno što mu se može omogućiti. Dakle, Udruga slobodnih zona je još 2015.-te za vrijeme Milanovićeve Vlade predlagala određene korekcije u zakonskoj regulativi vezano i za Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi, i u tom dijelu koje su se odnosile na one olakšice vezane za same koncesijske naknade, za drugačije propise, na neki način je ovdje kroz ovo Izvješće vidljiv taj nekakav pomak u onom smislu da možemo pratiti i što je dobro, što ovo nije jedno ili prvo Izvješće, već kroz proteklih nekoliko godina imamo upravo ovakva Izvješća uzastopno, tako da možemo pratit na koji način, koja zona, na kojem dijelu Republike Hrvatske, ovisno dal' se radi o kopnenoj zoni ili na području obalnog lučkog područja posluje, djeluje, kolika su ulaganja, koliki je broj zaposlenih i koliki je na neki način sučelje odnosno ulazak, izlazak te robe iz zemalja van Europske unije. Da se trendovi mijenjaju, pokazuju i podaci koje imamo ovdje i u ovome Izvješću iz 2017. godine, gdje su čak četiri zemlje Europske unije koje do sad nisu poslovale, i niti su imale na svom području slobodne zone, u protekloj, dakle, u 2017. godini, za koju se odnosi ovo Izvješće, oni su ih i otvorile. Hrvatska je, specifičnost ta, da smo i mediteranska zemlja, da na čitavom svom obalnom rubu imamo doticaj sa tim krvožilnim sustavom morskih luka, imamo geostrateški položaj koji omogućava nam zadiranje duboko u europsko kopno, imamo i tu situaciju da već pomalo, budući da svijet na neki način, toga smo i sami svjesni, je postao ono što se često ističe globalno selo, sučelje i tih europskih zemalja čija smo i mi članica, čija smo, u čijoj smo i mi obitelji, ali ovdje imamo i mogućnosti privlačenja investicija, a u kontaktima postoje i kod nas dolje u priobalju, i sa kineskim investitorima, već podosta razgovora sa brojnim investitorima van Europske unije, i mislim da u svakom slučaju treba promišljati da se zadrže slobodne zone, da se na neki način promisli i o nekim novim privilegijama kako bi se na to područje dovuklo što više investitora, i otvorilo što više radnih mjesta. Dakle, o samom Izvješću ne treba previše govoriti, ono je praktički uniformno kroz sve ove godine, i dobro je da je tako jer možemo ih uspoređivat po čitavom nizu proteklog perioda kroz ovih nekoliko godina, vidjet što se na terenu događa i na neki način, ovaj, donosit odluke koje će značit unapređenje čitavog tog sustava.

Izvolite. Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicom. Kad dođe bilo koje Izvješće i kada raspravljamo o njemu, onda raspravljate, s jedne strane o Izvješću, načinu na koje je ono napravljeno, ali s druge strane o svemu onom što unutra piše i što ima određene i puno šire konotacije, i puno širu priču. Mi ćemo kao Klub GLAS-a i HSU-a podržati ovo Izvješće, ono je napravljeno u maniri bivših Izvješća, imamo sve podatke koje trebate imati da bi Sabor o tome mogao odlučivati, on je vrlo korektno u tehničkom dijelu, i mi tu nemamo nikakvih primjedbi. No, kad imate ovakvo Izvješće onda se otvara niz pitanja, zapravo i otvarate, uopće koje su mogućnosti u Hrvatskoj. Mi se kao netko tko su liberali, zalažemo za cijelu lepezu mogućnosti, jer ako dajete široku lepezu mogućnosti, onda zaista imate više i otvarate se puno šire da netko tko želi ulagati, koji želi doći, koji želi tu djelovati, će negdje naći svoju nišu u koju možete. Ako ste vrlo uskogrudni, ako imate samo nekakve uske stvari, onda to ne možete. I te, ove slobodne zone, ja čitam u tom kontekstu, i nije problem što Hrvatska ima 11, Češka 8, iz jednostavnog razloga što su i procesi bili drugačiji. Mi tu razlikujemo one stare, bazične zemlje koje su članice Europske unije, razlikujemo one koji su ušli u jednom drugom, u nekoliko koraka, i Hrvatsku koja je ušla zadnje, koja se užasno mučila, mi smo se i mučili s tim slobodnim zonama, uopće što i kako. Što oni znače, što je tu poslovanje, jedna od slobodnih zona Varaždin, oni su vrlo brzo rekli nama ne odgovara da budemo slobodna zona, dakle, oni su izabrali da ne budu slobodna zona jer im je nešto drugo odgovaralo. Ja sam namjerno pitala za ove dvije, Splitsko-dalmatinsku županiju i Kukuljanovo, riječ je o različitim situacijama. Dakle, riječ je o situaciji Splitsko-dalmatinska koja ide, kao što ste vi rekli, zapravo nestaje, ona ide u tom nekakvom procesu, a odgovor za Kukuljanovo mi je dao zapravo uvaženi saborski zastupnik Klarić. Ja da, mislim da, možda u dvije rečenice, imate opremljenu zonu u trenutku, u ovom trenutku unutra nema korisnika, i ostavljate ju kao takav za može biti za nekorisnike ili jedan trenutak kad će ona možda i prestat bit slobodna zona, ali će postat nešto drugo. Ovaj čas nemate ništa drugo i ona ostaje takva kakva je, i to je pravi odgovor na pitanje koje je. Dakle, imam, ne znam što ću s njom, bolje da mi ostane slobodna zlu ne trebalo, ili ću u jednom trenutku biti nešto drugo. U odnosu na infrastrukturu, napravljeno je puno za te slobodne zone, jer se nama od tad činilo da nam je to na određeni način mali izlaz u Europu i da možemo biti, dakle, omogućiti nekom da bude, da budemo konkurentniji i da nekako u tom dijelu i budemo interesantniji za gospodarstvenike. Stoga mi nemamo apsolutno ništa protiv toga i da ostaju i te slobodne zone, i bolje da ostane slobodna dok ne znamo s jednim prostorom gdje nemate nekog što će za drugo. Najgore što nam se može desiti da ta infrastruktura koja je uložena, za, da sve, da vam to propadne, Dakle to je ono najgore, jer je ipak uloženo, potrošeni su novci, bolje da se ono u toku pretvori u nešto drugo nego da jednostavno propadne. I ja tu moram priznati razumijem i zašto je veći broj slobodnih zona. Hrvatska ima tu jednu specifičnost. To vam je i s jedne strane vam je mana, s druge strane prednost. Meni je puno draže ono ptice u letu gdje vi zapravo imate, takav vam je teritorij da mi moramo neke stvari imati više nego što imaju zemlje koje imaju neki pravilniji oblik. Jednostavno to je naša prednost i naša mana. I tu treba i razlikovati i kad govorimo o tim slobodnim zonama, zaista trebamo razlikovati one koje su luke od onih koje nisu luke. Iz jednostavnog razloga te luke i to vidite kada uzmete i broj zaposlenih i kada vidite te potencijale, vidite da je Luka Ploče, Pula Rijeka, Split nešto manje ali Ploče, Pula Rijeka i u broju zaposlenih i u određenim načinima i u djelatnosti i u izvoza u treće zemlje, zapravo vidite i taj jedan njihov potencijal. Ali to je potencijal koji imamo i koji trebamo razvijati. Drugim riječima, biti ću vrlo kratka jer je već kraj dana pa baš ovo nije tema koja neku veliku zainteresiranost ima u Saboru. Izvješće korektno napravljeno i o tome uvijek možete reći ja bih to ovako ili onako ali to nije u redu i to nije fer. Dakle ono je korektno napravljeno, sve podatke koje trebamo imati mi možemo iščitati. A tema je slobodnih zona, ako nemamo i ako ne znamo što će sa tim prostorom biti dalje, bolje je da ostanu i dalje slobodne zone dok nećemo imati neku drugu metodu ili neki drugi način. Kao što se svijet mijenja u ovom trenutku, kao što se ova sva tehnologija koju mi tu imamo po stolovima, pametni telefoni i sve ostalo, tako se i odnos prema gospodarstvu, odnos prema investicijama mijenja iz dana u dan. Za svaku zemlju je neusporedivo bolje da ima veći, veću mogućnost nekakvih ponuda. Za svaku zemlju je loše ako ste vi začahureni u svoje nekakvo dvorište i iz tog dvorišta ne izlazite van. Temu slobodnih zona ja čitam na taj način, sve dok unutra netko je, netko radi i vidi svoj interes te slobodne zone imaju svoju opravdanost i ostati. A što se tiče Kukuljanovo, možda se pretvori u nešto drugo, možda ne bude slobodna zona, možda bude nešto drugo. Ali najgore bi bilo da ne bude ništa. Dakle, dakle, najgore bi bilo da ne bude ništa to je najgore što se može desiti da bude nešto što ne koristi nikom. Prema tome, jednostavno se tu stvari moraju mijenjati i mi to tako moramo i u odnosu na slobodne zone ali i u odnosu na ponudu koju Hrvatska prema stranim ulaganjima treba imati jer često smo zapravo maćeha stranim ulagačima ali smo onda i maćeha sami sebi. Oni nemaju strpljenja, nemaju dovoljno energije da uopće razumiju šta mi govorimo i odlaze dalje. Prema tome, ono što trebamo biti, trebamo biti otvoreni prema svima pa tako i otvoreni prema idejama slobodnih zona. I ja moram priznati da kada čitam sve ove podatke nemam ja tu nekakvih dilema zašto su u Hrvatskoj dvije a, u Italiji dvije a u Hrvatskoj ... [[Govornik se ne razumije.]] Zbog određenih specifičnosti, zbog povijesti, zbog toga što je Italija u EU znatno duže nego Hrvatska, zato što nije imala neke potrebe koje smo imali mi. I slobodne zone su kod nas realnost. Ono što trebamo, trebamo ih ostaviti takve kakve jesu. A ono kada je meni državni tajnik odgovarao, rekao je pa to je zapravo potreba. Trebao je raspravljati prvi poštovani zastupnik Ivan Lovrinović, nema ga, gubi pravo na govor. Zatim je trebao poštovani zastupnik Gordan Maras, nema ga, gubi pravo na govor.

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da, poštovani državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Zdenko Lucić. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, uvažene saborske zastupnice i zastupnici, zahvaljujem se na riječi. Vlada RH predlaže donošenje Odluke o razrješenju članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja gospođe Vesne Patrlj s danom 21. veljače 2019. godine radi isteka mandata. Također Vlada RH predlaže donošenje Odluke o imenovanju članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja također gđe. Vesne Patrlj. Imamo, želi li izvjestitelj Odbora uzeti riječ? Onda prelazimo na raspravu. Izvolite.

Prijedlog je legitiman, dolazi od strane Vlade i kao takvo, moglo bi sad da je neko ime možda da nam onako zvuči pa reći ono nismo suglasni ili jesmo suglasni. Ali ono što svi želimo zapravo je raspravljati o Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja s obzirom na značaj koji je dobiven, prvenstveno vezano za Zakon o sprječavanju nepoštenih trgovačkih praksi koji vidimo da je evo sada još malo dolazi nam godinu dana od njegove primjene. I naša očekivanja su puno veća. I zato je očekivanje i od ljudi koji dolaze na novu poziciju, dobro da oni budu netko tko donosi novu snagu. I tu je odgovornost koju tražimo i od ministarstva da ljudi koji se predlažu da budu stvarno svjesni da ako ne budemo ovu situaciju užurbano rješavali da svi problemi, oni koji dolaze sa nepoštenim trgovačkim praksama neće se uspjeti riješiti. Donošenjem zakona kojeg smo podržali ovdje u ovome domu, gotovo 100% je dobio podršku. Sigurno je bilo očekivano da će agencija kao izvršno tijelo biti značajno brža, a sada smo ovdje gdje vidimo da nekih 30 postupaka je u postupku od jedno 200 kojih je bilo raznih reć ću postupaka, pa onda smo došli do toga da je 30-tak nekome u nažalost onom užem krugu gdje je utvrđeno da postoje određeni problemi. I sada kada bi trebalo donositi ključne odluke dolazi do promjene ljudi i uvijek se pitamo da li će sada novi ljudi koji dođu reći ono da ali prije mene se nije to dovoljno brzo ili dovoljno snažno odradilo i da ćemo novo uhodavanje imati. Radi toga je bitno je zapravo u ovome prijedlogu vi ste kratko elaborirali, imamo razrješava se, imenuje se međutim ono što nedostaje zapravo je stav ministarstva i vas kao predstavnika u ime Vlade nakraju ovdje u ovoj raspravi da kažete, da s ovim ljudima, s ovom novom osobom idemo zapravo postići jedan novi efekt, svjesni smo da ova postupanja predugo traju, da moramo ubrzati postupke pa zaposlili smo i nove ljude, ali evo sad 1.4. prošle godine krenula je primjena to je praktično mjesec dana još do godišnjice kak se provodi, a naši prvenstveno poljoprivredni proizvođači oni koji djeluju na tržištu još uvijek nisu dobili odgovor da li će se u ovoj sezoni nešto promijeniti. Da li ćemo maknuti sve te prepreke koje se događale, vidimo da su od jednih prepreka koje smo maknuli zapravo pronađeni možda neki, ne možda nego sigurno pronašli su nove modele kako da preskoče taj dio. Ja sam se sada referirao na jedan aspekt koji je i najzvučniji možda i najpotrebniji u ovome trenutku, naravno da shvaćam evo i kao ministar što bio da postoje pred agencijom i puno zahtjevniji i složeniji postupci oko sprečavanja nastanka zapravo i drugih praksi koje utječu na tržišno natjecanje koje smo svjesni ovdje. Naravno da tu možemo se prvenstveno vezati za jednu budućnost Agrokora kao sustava oko već i najava da bi bilo preuzimanja određenih dijelova. Dolazi i do i mimo Agrokora do spajanja određenih tvrtki, sve to skupa dugoročno može utjecati na stanje na tržištu i ono što osjećamo na ovome jednom našem malom tržištu, svako spajanje je još jedan konkurent manje, još je veći pritisak na potrošače i sigurno je da prepoznavanje takvih praksi koje će nekad se pojaviti kao legitimne, međutim legitimno i moralno nije isto pogotovo sa aspekta nekoga ko treba biti korisnik brojnih proizvoda i usluga koje imamo. Događa nam se da je sve veća koncentracija, vrlo je teško u određenim područjima više i pronaći proizvode koji su nekad bili kroz diverzificiranu, diverzificirane ponuditelje sve prisutni. Sve više osjećamo da proizvode naručujemo, da dolaze iz istoga izvora i da ta cijena je određena praktično na cijelom području. Vrlo je zahtjevno i raditi u agenciji i donositi odluke, al ono što sigurno evo i ja ću ovdje zahtijevati i u ime svih oni koji zapravo očekuju rezultate, a to je da se ubrza i to značajno ubrzaju svi postupci. Danas smo ovdje raspravljali oko toga kako je Državna komisija za javne nabave postala učinkovitija, brže rješavaju svoje postupke, smanjuje se taj vremenski rok u kome se mogu dobiti konkretni odgovori od njih i rješenja. Ovdje isto tako očekujemo da ne budu više rokovi godinu dana u oko nepoštenih trgovačkih praksi, nego da ako u jednoj sezoni uočimo postupanja koja neće moći, nisu prihvatljiva da budu sankcionirani oni koji ih pokušavaju primijeniti. U tome smislu prijedlog je od strane vladajućih legitiman je prijedlog od nas koji očekujemo da puno bolje se vode stvari koje su vezane za agenciju, da pritišćete, da se što više samih predmeta rješava i da onda na kraju možemo i mjeriti uspješnost i ove Vlade, a isto tako i ovoga prijedloga koji dolazi pred nas. Slijedeći Klub zastupnika je onaj Živog zida i SNAGE u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Ivan Pernar, izvolite. Uvažene dame i gospodo, tržišno natjecanje odnosno fer tržišno natjecanje pretpostavlja da su svi ekonomski subjekti u nekom, unutar nekog sustava ravnopravni. Međutim je li to u Hrvatskoj slučaj? Bez obzira tko bio imenovan da vodi Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja bojim se da će situacija ostati kakva je trenutno, a ona je slijedeća. Privatne poslovne banke imaju monopol nad stvaranjem novca. Ukoliko privatne banke ne žele posuditi novac pravnim subjektima, fizičkim osobama ili državi taj novac ne može ući u opticaj. A zašto? Zato jer naša središnja banka HNB ne može posuditi državi novac jer je Mastrihtskim ugovorom '92. zabranjena primarna emisija novca odnosno izravno financiranje države od strane centralne banke. Samim time, budući da HNB ne može izravno financirati državu, a da se ne bavi niti financiranjem poslovnih subjekata odnosno poduzeća ili građana već isključivo poslovnih banaka jasno je da poslovne banke zapravo kontroliraju postupak puštanja novca u opticaj, a samim tim i putem povratka kredita i njegovog poništavanja. Na taj način vladajući financijskim sustavom banke mogu izazivati umjetne kreditne krize, ali i raditi nepotrebnu inflaciju putem sekundarne emisije. Objasnit ću o čemu se radi. Novac kao takav dijeli se na one koji postoji de fakto, znači u stvarnosti, to je papirnati novac + kovanice i one koji postoje u teoriji, znače koji pravno postoji na zaslonu, recimo računala. Taj novac, taj virtualni novac također se naziva i sekundarnom emisijom odnosno proces tog stvaranja sekundarnog novca ja bi rekao je sekundarna emisija. Privatne banke stvaraju taj novac multiplikacijom kredita i depozita, znači, banke u suštini rade neku paralelnu emisiju novca, znači, Centralna banka stvori određenu količinu novca, ali privatne banke iz te količine novca mogu stvoriti 2, 3, 4, 5 puta više tog virtualnog novca. Taj virtualni novac koji postoji samo na zaslonima računala ima stvaran utjecaj na inflaciju jer kada vi plaćate npr. televizor u dućanu, vi tada dame i gospodo, potpuno je svejedno hoćete li platiti karticom ili gotovinom, jednostavno onoga koji vam prodaje televizor, njemu je bitno da on novac dobije, hoće li on dobiti virtualni novac na račun ili gotovinu na ruke, njemu je potpuno svejedno, a samim time i utjecaj tog novca na rast cijena odnosno na tzv. potražnju roba u suštini identičan. Nažalost, naša država je prihvaćanjem Masterskog ugovora odnosno usuglašavanjem Statuta HNB-a sa Statutom Europskih središnjih banaka zapravo otuđila monetarni suverenitet i stavila sebe, a samim time i nas kao građane u ovisan položaj spram stranih privatnih kreditora. Pretvaranjem centralne banke u mjenjačnicu odnosno kune u bon za EUR-o u kojem modelu kuna samo glumi valutu, a zapravo je monetarni maneken odnosno ona jest samo monetarni maneken, mi smo zapravo ostali bez osnovnog obilježja državnosti jedne zemlje, a to je naš novac. Naš novac danas je zapravo EUR-o, taj EUR-o kojeg strane banke u HNB-u razmjenjuju za kune i onda opet te kune razmjenjuju u EUR-e kada vraćaju nazad vanjski dug. Najjednostavniji način da shvatite to vezivanje kune za EUR-o vam je da vidite tečaj kune u odnosu na EUR-o, on je kvazifiksan između 7, recimo 4 do 7,5 kn za 1 EUR-o i to je tako iz godine u godinu već desetljećima. Ako vas zanima što znači taj pojam, zguglajte pojam valutni odbor, na enleskom…/Govornik govori engleski/…i vidjet ćete zapravo o čemu se tu radi. Ukoliko se vi kao narod nećete informirati o tome kako funkcionira financijski sustav u našoj zemlji, naći ćete se u situaciji da ćemo u jednom trenutku i država i građani i poduzeća svi zajedno bit prezaduženi s jedne strane, a s druge strane bit ćemo u besparici, to stanje mnogi već sada doživljavaju, država se već sad nalazi u tom stanju, mnoge firme se nalaze u tom stanju, zato su i propale, mnogi građani se nalaze u tom stanju, zato su blokirani, a mnogi su se i iselili. Nastavkom provođenja ovog modela posljedice njegove će biti sve očitije i sve vidljivije kako će vrijeme prolaziti, a jedna od posljednjih obilježja takvog modela, takve politike bit će nestanak našeg naroda s ovih prostora na što je svojedobno ukazao i uvaženi dr. znanosti Slavko Kulić. Oni koji se nalaze pri vrhu ove, da tako kažem, marionetske hijerarhije odnosno tog kvinslinškog sustava vladanja su oni koji će zadnji stradati, znači, sustav će nas kao zastupnike ili ne znam, direktore banaka itd., nas će zadnje eliminirat, al u suštini mi kao narod smo predodređeni za nestanak jer da nismo da li bi se vodila politika zamjene stanovništva. Da ili ne? Odgovor je da, onda se postavlja pitanje a zašto onda uvodimo radnu snagu, uvodimo zato jer su plaće toliko mizerne u našoj zemlji, pa naši radnici ne žele radit na građevini u RH, nego odlaze u Njemačku, naši radnici ne žele radit posao recimo konobara ili sobarice na moru, pa moraju uvoziti radnike iz inozemstva, ali da li je problem u nedostatku radnika ili u malim plaćama? Jasno vam je iz aviona da je problem u malim plaćama, da se iz toga razloga ljudi iseljavaju. A zašto su plaće male? Pogledajte kamo ide naš novac, slijedite trag novca, samo ove godine na otplatu vanjskog duga dat ćemo 35 milijardi kuna, za članstvo u EU 4 milijarde, strane banke će kroz dobit izvući po mojoj procijeni još barem 6 milijardi kuna, to je otprilike 45 milijardi kuna iliti više od 20 Peljeških mostova. Znači, to je količina novca koju godišnje mi iz RH dajemo strancima, oni nam za uzvrat daju mrvice i zato se ljudi pitaju kako je moguće da usprkos svim tim devizama iz inozemstva, mi kao država se sve više zadužujemo, zašto imamo rupu u proračunu, zašto ne možemo pronać dovoljno radnika, zašto je omjer umirovljenika na radnika takav kakav je itd. Ono s čime bi završio svoje današnje izlaganje zapravo slijedeća misao, a to je da ovaj sustav ne treba radnike ovaj sustav treba robove, robove duga, robove malih plaća, robove kojekakvih političkih ili gospodarskih entiteta koji tim ljudima mogu upravljati na daljinski upravljač odnosno mogu im uništit život ekonomski ili im omogućiti golo preživljavanje, ali više od golog preživljavanja vrlo teško, makar i pojedinac uložio enorman trud u svoje školovanje da postane, recimo doktor ili inženjer ili što god već. Sljedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a, u ime kojeg će govorit poštovani zastupnik Tomislav Klarić. Izvolite. Poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Mislim da nema potrebe ovdje previše govoriti o ovom prijedlogu Odluke o razrješenju i imenovanju članice Vijeća o zaštiti tržišnog natjecanja, međutim kad se već rasprava povukla i kad već govorimo o tržišnom natjecanju, bitno je istaknuti da je tržišno natjecanje obilježje gospodarskog ustroja, da je tu stalni sukob i borba između ponude i potražnje, da je tu ogromna konkurencija i da su tu moguća događanja svakakvih vrsta. Primjer toga je upravo ovo što smo danas mogli isčitati i vijesti, budući da su i mene kontaktirali gospodarstvenici iz mog područja vezano za takve aktivnosti koje su se događale na našem području, gdje su direktno tvrtke koje su se legalno bavile proizvodnjom, opremanjem armaturnog željeza imale nelojalnu konkurenciju u onima koji su otvarajući, zatvarajući firme, a to će se vjerovatno i vidjeti kroz naredne dane i mjesece o čemu se tu sve radilo, evo to je jedan od tih primjera koje svakako treba istaknuti i biti ustrajan u toj borbi da se tako nešto spriječi, da sve te nepravilnosti koje se događaju, zlouporaba dobronamjernih Zakona koje idu u tom smislu budu pravilno i na vrijeme sankcionirani kako oni koji uvažavaju zakonske propise, kako oni koji gospodarskim razvojem, ulaganjima, u investicijama, u svoje pogone, u plaćanje svih davanja i prema državi, i lokalnoj samoupravi na području Republike Hrvatske ne bi na nikakav način mogle biti oštećene. U ovom slučaju, a vezano za ovu Odluku kako je navedeno u samom Zakonu, reizborna funkcija je za članove koji se imenuju na razdoblje od pet godina i kako je navedeno u samom članku Zakona, mogu biti ponovno imenovani. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice vezano za razrješenje gospođe Vesne Patrlj s dužnosti članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa danom 21. veljače 2019., radi isteka mandata i isto tako Odluku o imenovanju članice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, gospođe Vesne Patrlj, članicom Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Treba raspravljat poštovani zastupnik Ivan Pernar, nema ga, gubi pravo na raspravu. Izvolite. Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege, svi mnogobrojni prisutni ovdje. Ja ću govoriti o, nešto malo o tržišnom natjecanju, to je iz realnog života, kako to izgleda u realnom životu kad banke tržišno posluju i kad se one tržišno natječu. Evo baš danas sam razgovarao s jedim pravnim stručnjakom, koji je radio u jednoj velikoj europskoj banci, neću govoriti koja je to banka u pitanju, neću reći niti tko mi je to rekao, ima vremena za to. Uglavnom on je radio u toj jednoj velikoj banci koja je banka majka jedne od naših banaka ovdje u Republici Hrvatskoj. Rekao je banka majka kad tamo ugovara kredit, onda ugovara kredit koji se sastoji od fiksne kamatne marže i od promjenjivog dijela kamatne stope. I onda onaj koji je ugovorio takav kredit, cijelo vrijeme može pratiti svoj kredit i vidjeti kako se kredit mijenja. Mijenja se na temelju promijene promjenjivog parametra.

I kaže meni taj pravni stručnjak, bio je jednom tako prilikom u Zagrebu, i banka kćer je pripremala jednu novu kreditnu liniju, i on je u toj kreditnoj liniji vidio kako se priprema odredba o kamatnoj stopi upravo ova kako sam ja to rekao, da će se mijenjati kamatna stopa Odlukom banke. I on je pokušao promijeniti to, jer je znao da u Austriji to tako ne funkcionira, i znao je da to, da to ne drži vodu, da se tako kamatna stopa ne smije mijenjati. Međutim, kolege iz zagrebačke poslovnice ili zagrebačke središnjice te hrvatske banke u vlasništvu banke majke, ti kolege i kolegice su njemu rekli: ne, nećemo to tako raditi, zato jer nama to HNB ne brani, ne brani nam nitko ovdje da tako radimo, nama bolje odgovara da ugovaramo kamatnu stopu tako da se ona mijenja Odlukom banke. Al' on njima kaže: ali kolege, to vam je neodredivo, to nije u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima. Oni realni su rekli: Ne, ali nama nitko ne brani da tako radimo, mi ćemo tako ovdje raditi. I tako nije radila samo ta banka, tako su radile sve banke u stranom vlasništvu u Republici Hrvatskoj, sve, do 2013. godine, ugovarale su kamatnu stopu koja se mijenja Odlukom banke, koja je naravno i presuđena da je nepoštena i ništetna. Ništa. Banke su opelješile građane RH za zacijelo oko 5 milijardi kuna samo na takvim kamatnim stopama povećavajući kamatne stope svojim odlukama. Što se bankama zbog toga desilo? Ništa. Razumiju li kolege ovdje u Hrvatskom saboru o čemu se radi većinom? Mada sam ja to rekao barem stotinu puta ovdje, ne razumiju, ne žele razumjeti i ne žele dovesti banke u red, niti Vlada RH, niti kolegice zastupnice i zastupnici, niti HNB. U nekoj kapitalističkoj zemlji banka koja bi tako poslovala debelo bi bila kažnjena i morala bi vratiti sav novac opelješenim građanima. U Hrvatskoj se to ne događa. U Hrvatskoj svaki građanin mora sam otići na sud, sam tužiti banku i čekati 3, 4 godine da dobije svoj novac. Ja najavljujem i to ću stvarno učiniti, kazneno ću prijaviti sve hrvatske banke koje su tako poslovale, čekam da se završi slučaj Franak u potpunosti jer tamo je već presuđeno da su banke tako poslovale ali trenutno se vode revizije na Vrhovnom sudu, kada te revizije budu završene ja ću prijaviti hrvatske banke koje su nepošteno i time nezakonito ugovarale kamatne stope i tražiti ću da ih se kazni. Očekujem u tome i pomoć agencije. Agencija je ta koja bi također trebala reagirati, podastrt ću sve dokaze agenciji i zahtijevati ću i od agencije da i ona pokrene kazneni progon protiv hrvatskih banaka u stranom vlasništvu koje su pelješile i još uvijek pelješe hrvatske građane. Radi se o zacijelo 5 milijardi kuna otetih, nezakonito naplaćenih kamata od hrvatskih građana u svim valutama kredita i u kunama i u eurima i u francima jer u svim tim kreditima banke su ugovarale kamatnu stopu tako da se ona mijenja odlukom banke. Kamatna stopa se treba sastojati od fiksne kamatne marže i od promjenjivog dijela. Fiksna marža mora sadržavati kompletni rizik banke, u njoj mora biti sadržano ono što se odnosi na plaće, ono što se odnosi na troškove poslovanja, ono što se odnosi na rizik države, kao takve, na rizik stanovništva da neće otplaćivati svoje kredite a promjenjivi parametar se odnosi na profit banke. Znači u promjenjivom parametru je ono što banka zarađuje na kreditu. Međutim, banke su godinama kod nas mijenjale kamatnu stopu svojom odlukom u kojoj nije bilo sadržano ništa od tih elemenata nego jednostavno proizvoljno povećavale su kada im se sviđa, smanjivale su onda kada je bio pritisak na njih i tako je to periodično išlo malo gore, malo dolje.

Sada prelazimo na sljedeću točku a to je: - Prijedlog zakona o izmjenama Obiteljskog zakona, prvo čitanje, P.Z. br. 228 Predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar Temeljem članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za obitelj, mlade i sport. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje? [[Upadica Pernar: Da.]] Da. Izvolite.

Uvažene dame i gospodo, pretpostavlja se u Hrvatskoj da godišnje otprilike 5 do 6% djece nema očeve za koje je to navedeno u znači rodnom listu, odnosno da su majke navele kao oca, odnosno ljudi prihvatili očinstvo koji to nisu. Takva praksa je upitna ne zato jer smatram da nije moguće da otac se dogovori s majkom da prizna dijete koje nije njegovo, to smatram korektnim ako čovjek želi, nije problem, međutim ovdje se radi o tome da otprilike 2000 očeva svake godine u Hrvatskoj ne zna da nisu očevi djece koja se vode kao njihova. Dok brak funkcionira, dok sve klapa, dok je obitelj zajedno sve je super, problema nema. Međutim u jednom trenutku dogodi se da dođe do razvoda između muža i žene ili razilaženja vanbračne zajednice. U tom trenutku što se događa? Događa se to da će sud dosuditi ocu da plaća alimentaciju. Međutim, otac, što ukoliko on napravi DNK test i sazna da on nije otac djeteta za koje plaća alimentaciju? To je jako, jako osjetljivo i škakljivo pitanje a objasniti ću i zašto. Otac ima pravo tražiti DNK testom, odnosno utvrđivati očinstvo tek do djetetove 7 godine.

Navodno se to radi da bi se zaštitio interes djeteta, međutim zamislite da ste vi otac koji je saznao da je prevaren, da dijete za koje plaća alimentaciju nije njegovo, pa to je velik šok. To čovjek se ulovi za glavu. I sad, zamislite situaciju koja se događa. Sustav tvrdi da je tobože u interesu djeteta da taj otac i dalje plaća alimentaciju iako je on svjestan da djeca nisu njegova i iako je on svjestan da, tj. iako on sam to ne želi. Stvar u Njemačkoj je drukčija. U Njemačkoj ako majka na laž ulovi znači neku osobu i utjera alimentaciju od njega, iako on nije otac, ako se za to sazna, majka je dužna tom čovjeku od kojeg je neosnovano uzimala novac, vratiti novac koji je uzela i utjerivati alimentaciju od osobe koja otac jest. Znači, ovdje nije pitanje treba li majka imati pravo tražiti alimentaciju od oca djeteta, to nije sporno, to nije nigdje sporno, međutim, ono što je sporno, da li je korektno da majka utjeruje alimentaciju od osobe koja otac nije, čak i kad je ta osoba to saznala. Iako se u javnosti smatra da je broj takvih slučajeva jako malen, u razgovoru s jednom osobom koja radi u jednoj bolnici, ona mi je rekla sljedeće, kada se rade krvne pretrage, kako bi se utvrdilo koja osoba bi bila najbolji donor, odnosno koja najviše se podudara sa recimo, oboljelim djetetom, ide se na njegovog brata ili sestru. Međutim, kaže, u svakom 4. slučaju, mi smo vidjeli da taj njegov brat odnosno sestra nisu odnosno nemaju istog oca. I ja pitam tog doktora, pa dobro doktore, što vi onda kažete roditeljima, iz kojeg razloga dijete ne može primiti, recimo, koštanu srž npr. od brata ili sestre. Također, htio bih reći primjer krvnih testova. Znači, zna se da se testovima kroz krvne grupa može, ne može se utvrditi tko otac jest, ali se može utvrditi kroz te testove krvnih grupa tko otac zasigurno nije. I kaže mi žena da je u osnovnoj školi kad su bili ili u srednjoj, profesor im je govorio da su svojedobno u školi išli raditi te testove da nauče to.

Veli, ali u jednom trenutku se dogodilo to da se krvne grupe nisu podudarale, odnosno da je kao otac bila osoba koja to po krvnoj grupi djeteta nije mogla biti. I tada je on to prestao raditi. U Francuskoj je to toliko česta pojava da otac djeteta nije ona osoba koja je upisana u knjigama, da je tamo zabranjeno raditi kućne DNK testove. znači, ako vi poželite napraviti taj test, to je zabranjeno, znači može se samo sudskim putem. Ovom prilikom želim u završnici napomenuti da ja nemam ništa protiv osobe koja na laž ulovi muškarca. I slaže ga da je dijete njegovo, a nije. Ako čovjek pristaje na laž i prijevaru, odnosno ako je nije svjestan, što je tu, njegov problem, bio je naivan. Međutim, što u slučaju da muškarac nije naivan, da posumnja i da dokaže da dijete nije njegovo. Treba li i u takvom slučaju otac plaćati alimentaciju, odnosno je li majka koja utjeruje alimentaciju od osobe koja otac nije, je li ona poštena, odnosno bolje rečeno treba li zakon štititi takve majke? Htio bih također upozoriti na jednu stvar. Zamislite, recimo, vi saznate da dijete nije vaše, ali vi ste u braku s tom osobom i odlučite s njom ostati. I to je tzv. subjektivni rok, znači vi imate 6 mjeseci od trenutka saznanja i ako vi u roku 6 mjeseci ne osporavate očinstvo, od kad za to saznate, to je onda vaš problem. Jer recimo, zamislite vi, prođe recimo 6 mjeseci, vi ne osporavate, onda se za 3 godine razvedete i onda se sjetite osporavati. Znači zakonodavac je to već sada onemogućio, zakonodavac jasno kaže, imate rok od 6 mjeseci od trenutka kada za to saznate da ga osporavate. Znači, ukoliko je otac svjestan da nije otac, a dulje od 6 mj. je o tome šutio, odnosno nije osporavao očinstvo, on više nema pravo na tužbu kojom bi osporavao. Neovisno o tome je i dijete navršilo 7 godina ili nije, znači mi ovdje ne raspravljamo o slučajevima gdje očevi znaju da nisu očevi, a koji su upisani kao očevi u matičnim knjigama, već raspravljamo o slučajevima gdje očevi ne znaju da nisu očevi, gdje su prevareni. Zakoni su različiti od države do države. Moje mišljenje je da ovaj zakon ne štiti interese djeteta jer djetetu zapravo uskraćuje znanje odnosno spoznaju o tome tko je stvarno njegov otac, to je jedna stvar. Druga stvar uskraćuje oca koji zna da nije otac, znači mi ovdje ne govorimo o ljudima koji ne znaju da nisu očevi, govorimo o ljudima koji znaju da nisu očevi, znači tim ljudima onemogućava osporavanje očinstva i ide zapravo na ruku majkama koje su na prevaru, znači dovevši u zabludu nekog muškarca izmuzle od njega novac na konto djeteta koje nije njegovo. Ovo pitanje nije pitanje političke afilijacije odnosno nije pitanje stranačko, ovo je pitanje moralno gdje se svatko od nas mora zapitati je li ispravo da se nekoga tjera da plaća alimentaciju za djecu koja nisu njegova. Ako je odgovor da jest to ispravno i moralno, moja je želja da javnost odnosno mogući očevi budu svjesni toga da nakon 7 godine ne mogu tužit za osporavanje očinstva i da je zapravo sustav takav da im kasnije čak i kad ustvrde da nisu očevi neće ih oslobodit plaćanja alimentacije. Ovo je ljudsko pitanje, moralno pitanje i pozivam svaku osobu da zauzme stav koji on osobno smatra ispravnim. Također, htio bih reći da trenutni zakon djetetu dozvoljava osporavanje očinstva do 25 godine, ali ocu to isto onemogućava. Znači zakon stavlja u neravnopravan položaj oca odnosno osobe koja nije otac u odnosu na dijete. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Želi predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Da, poštovana državna tajnicu u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Marija Pletikosa, izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici važećim Obiteljskim zakonom u području pravnih odnosa roditelja i djece uređeno je utvrđivanje i osporavanje majčinstva i očinstva. Sukladno članku 79. navedenog zakona tužbu radi osporavanja bračnog očinstva može podnijeti dijete, majčin muž ili majka djeteta, a tužbu radi osporavanja očinstva utvrđenog priznavanjem može podnijeti dijete, muškarac koji je upisa u Maticu rođenih kao otac djeteta ili muškarac koji sebe smatra ocem djeteta a koji istodobno traži da se utvrdi njegovo očinstvo. Sukladno članku 81. zakona nije dopušteno osporavanje očinstva utvrđeno odlukom suda te osporavanja očinstva nakon djetetove smrti. U dijelu procesnih odredbi postupka na sudu propisani su rokovi za podnošenje tužbe radi osporavanja očinstva. Sukladno članku 400. zakona tužbu radi osporavanja očinstva dijete može podnijeti do navršene 25 godine života. Sukladno članku 401. zakona tužbu radi osporavanja očinstva djeteta rođenog za vrijeme trajanja braka ili tijekom 300 dana od prestanka braka majčin muž može podnijeti ako smatra da on nije biološki otac u roku od 6 mjeseci od dana saznanja za činjenicu koja dovodi u sumnju istinitost upisanog očinstva, a najkasnije do navršene 7 godine života djeteta. Dalje, člankom 402. zakona propisano je da muškarac koji je upisan u Maticu rođenih kao otac djeteta na temelju priznanja očinstva, a poslije je saznao za činjenicu koja isključuje njegovo očinstvo može tužbom osporavati svoje očinstvo u roku od 6 mjeseci od dana saznanja navedene činjenice, a najkasnije do navršene 7 godine života djeteta. Odredbom stavka 2. istog članka muškarac koji je pod prisilom priznao očinstvo djeteta za koje tvrdi da ne potječe od njega može tužbom osporavati svoje očinstvo u roku od 6 mjeseci od priznanja, a najkasnije do 7 godine života djeteta. Člankom 403. zakona, muškarac koji sebe smatra ocem djeteta može tužbom osporavati očinstvo osobi koja to dijete priznala za svoje, ako istodobno traži da se utvrdi njegovo očinstvo u roku od godine dana od upisa priznanja očinstva u Maticu rođenih. Sukladno članku 405. zakona osoba koja ima pravni interes može nastaviti postupak osporavanja očinstva u roku od 6 mjeseci od smrti muškarca koji je pokrenuo postupak ili u roku od mjesec dana od pravomoćnosti odluke o nasljeđivanju. Dakle, važećim zakonskim odredbama pravo na tužbu za osporavanje očinstva do navršene 25 godine života djeteta omogućeno je djetetu. Propisani rokovi o pravu na tužbu za osporavanje očinstva od strane oca djeteta u skladu su s najvišim standardima osiguranja zaštite prava i dobrobiti djeteta. Vlada RH napominje da su na jednak način ili propisani rokovi i pravo na tužbu za osporavanje očinstva i prethodnim Obiteljskim zakonom iz 2003. godine. Iz naprijed navedenih razloga, u odnosu na dostavljeni Prijedlog Zakona o izmjenama Obiteljskog zakona, Vlada RH predlaže da se isti ne prihvati.

Slijedeće ćemo otvoriti raspravu, pa će u ime Kluba zastupnika Živog Zida i SNAGA-e govoriti prvi poštovani zastupnik Ivan Pernar, izvolite. gđa. Marija Pletikosa je održavala jedan efektan govor u kojem je nabrojala zapravo, nabrojala je zapravo suhoparne sve moguće odredbe zakona, međutim, na suštinsko pitanje odbila je odgovoriti. Ja sam joj dao tu priliku replikom na njeno izlaganje i pitao sam ju smatra li moralnim, pravednim, poštenim, ispravnim da osoba za koju je nesporno jasno da nije otac, koja je prevarena odnosno koja je dovedena u zabludu da je otac, ne može osporavati očinstvo iako je DNK analizom dokazala da otac nije, samo zato jer je dijete navršilo 7 godina i kaže se, ima jedna stara izreka koja kaže da je šutnja znak slaganja. Budući da gđa. Marija Pletikosa odbacuje ovaj zakon odnosno prijedlog ovog zakona, ja mogu samo doći do zaključka da gđa. Pletikosa podržava praksu dovođenja u zabludu i djeteta i osobe za koju se tvrdi da je to otac, a nije, ali i na kraju krajeva i onog oca koji jest otac, a ne zna da je otac. Smatram da trenutni sustav koji na neki način zapravo omogućava tu zabludu i podržava tu zabludu i podržava laž, prevaru, laganje, manipuliranje, iznuđivanje novca bez pravne osnove po mojem sudu ako evidentno dijete nije od neke osobe, a od te osobe se utjera alimentacija, smatram da takav sustav ne može bit normalan, moralan, ispravan, pošten, pravedan. Odbijanjem replike meni, vi se zapravo po mojem sudu ne usuđujete na glas izgovoriti ono što ja tvrdim, a to je da otprilike 2000 djece godišnje u RH nisu od oca koji im je upisan u rodnom listu, a da otac to ne zna, točka jedan. I točka dva, da će ti ljudi, čak i u slučaju razvoda, čak i da nađu drugu ženu i da zasnuju novu obitelj i imaju svoju vlastitu djecu, morati i dalje uzdržavati tuđu djecu zato jer zakon štiti osobe koje su prevarile zapravo te ljude. Uistinu sam duboko šokiran i ražalošćen vašim stavom, vašim ponašanjem i smatram ga licemjernim i on zapravo pokazuje koliko ste daleko spremni ići i koliku ste u stanju napraviti nepravdu ljudima koji vam ništa nisu skrivili. Oni koji su žrtve ovdje su očevi, oni koji su, odnosno lažni očevi, očevi koji to nisu, koji su dokazali da to nisu, a koji usprkos tome imaju financijske obveze spram djeteta koje nije njihove, ne mogu jednostavno prihvatit takva obrazloženja, tim više što trenutni zakon nije u duhu odnosno nije u skladu sa napretkom tehnologije odnosno činjenicom da danas možemo jednostavno i brzo i jeftino napravit DNK analizu i gdje možemo bez problema otkloniti sumnju oko toga tko je otac, a tko nije otac nekog djeteta.

Dakle, uvijek morate imati na umu da Obiteljski zakon primarno štiti dijete, dakle, dijete da ne bude istraumatizirano ukoliko to ne mora biti. U glavi zakona pod postupak radi utvrđivanja ili osporavanja majčinstva ili očinstva vam se vodi postupak utvrđivanja majčinstva ili očinstva, postupak radi osporavanja očinstva, tužba djeteta, tužba majčina muža, tužba muškarca koji je priznao očinstvo i tužba muškarca koji sebe smatra ocem i tužba majke djeteta.

Obiteljskog zakona i čl. 402. U tom čl. 402. problematizirate i dovodite u zabludu građane, ali i nastojite da vam državna tajnica eksplicite odgovori na neke stvari koje su vezane za ono što vi od nje tražite, a to je je li pravedno, je li moralno da otac kad sazna nakon sedme godine djeteta da nije otac, mora i dalje plaćat alimentaciju, tako ste rekli i tako sam vas razumio. Dakle, otac uvijek, u svakom trenutku, u ovom trenutku govorimo o majci, ocu i djetetu odnosno djetetu koji ne treba biti istraumatizirano po trenutku saznanja otac u roku od 6 mjeseci može podnijeti dakle zahtjev dokazivanja očinstva. Ukoliko se to ne dogodi nakon 7. godine života djeteta to otac može u građanskoj parnici uvijek zatražiti i biti oslobođen ukoliko se to utvrditi plaćanje alimentacije. Ono što možda treba još jednom naglasiti, mislim, ne znam da li je državna tajnica govorila, vi ste se ovdje ... [[Govornik se ne razumije.]] na članak 401., i 402., mi smo o tome dosta razgovarali a tu je i članak 79. i članak 80. zapravo kada je odlukom suda, dakle gdje i nije dopušteno osporavanje očinstva utvrđeno odlukom suda, te osporavanje očinstva nakon djetetove smrti.

Vlada RH još tijekom rasprave o Obiteljskom zakonu zapravo je uputila svoje mišljenje, sugerirala da se ovaj vaš prijedlog ne prihvati i to je obrazložila iz nekoliko razloga. Između ostalog, Vlada napominjem da je važećim zakonom u području pravnih odnosa roditelja i djece uređeno utvrđivanje i osporavanje majčinstva i očinstva. U tom istom mišljenju Vlada je podsjetila na taj članak 79. Zakona tužbi radi osporavanja bračnog očinstva kao i članak 81. zakona gdje nije dopušteno osporavanje očinstva utvrđeno odlukom suda te osporavanje očinstva nakon djetetove smrti. Važećim zakonskim odredbama pravo na tužbu za osporavanje očinstva do navršene 25. godine života djeteta omogućeno je jedino djetetu. Iz svega navedenoga razloga, Klub HDZ-a neće podržati ovaj prijedlog izmjena i dopuna Obiteljskog zakona od strane zastupnika u Hrvatskom saboru, uvaženog zastupnika Ivana Pernara. Prelazimo na pojedinačnu raspravu pa za nju se javio poštovani zastupnik Ivan Pernar, izvolite. Uvažena predstavnice Vlade, imam jedno pitanje za vas, rekao je gospodin iz HDZ-a da je moguće, da je moguće osporavati plaćanje alimentacije u građanskoj parnici čak i nakon navršene 7. godine života ukoliko osoba može dokazati da nije otac. Ne, znači vi tvrdite da nije to moguće. Znači ja vas pitam, evo sa ljudske strane da mi odgovorite, može li otac koji nakon 7. godine djetetovog života sazna da to nije, može li na ikakav način osporavati plaćanje alimentacije? I ako može, samo da kažete na koji način da ljudi to znaju. Hvala vam puno.

Sljedeća pojedinačna rasprava je trebala biti poštovanog zastupnika Gordana Marasa, nema ga, gubi pravo na govor. I time ću zaključiti raspravu o ovoj točki a o njoj ćemo glasovati kada se steknu uvjeti. Mi ćemo nastaviti sa radom dakle sutra, u četvrtak i prva točka biti će Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlanski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije, drugo čitanje, P.Z. br. 574.